Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege poslanici, barem ovi koji su u sali, set zakona o kojima danas raspravljamo, a koji zajedno sa usvojenim Zakonom o javnom beležništvu predstavljaju jednu celinu od značaja su pre svega za dobro funkcionisanje javnobeležničke službe i za kvalitetan i efikasan rad javnih beležnika. Potrebno je doneti novi Zakon o prometu nepokretnosti, pre svega zbog promenjenog sistema i neophodnosti da se izvrši i usklađivanje Zakona o prometu nepokretnosti sa Ustavom sa Zakonom o javnoj svojini i sa Zakonom o javnom beležništvu. Svi današnji zakonski predlozi i uvođenje sistema javnih beležnika za cilj, pre svega, imaju povećanje nivoa pravne sigurnosti građana i rasterećivanje i efikasniji rad sudova. Najveća novina ovog predloga zakona odnosi se na pravnu proceduru u prometu nepokretnosti. Naime, zakonom je predviđeno da se ugovori sačinjavaju isključivo u formi javnobeležničkog zapisa čime se dosadašnja praksa da su stranke mogle same da sačine ugovor o prometu nepokretnosti, bez obzira da li je reč o ugovoru o kupoprodaji ili ugovoru o poklonu ili nekom drugom ugovoru kojim se prenosi pravo svojine sa jedno na drugo lice, bez obzira na to da li je uz naknadu li bez naknade, takva se mogućnost sada isključuje i nameće se obaveza da javni beležnik isključivo taj koji sačinjava i overava ugovore u prometu nepokretnosti. Sa druge strane, javni beležnici moraju da se staraju o zaštiti prava stranaka, da im pruže veću sigurnost o pravnoj valjanosti ugovora i da zaštite interese svih ugovornih strana podjednako, što znači i što je predlogom ovog zakona i predviđeno i obaveza javnih beležnika da ugovori koje sastavljaju budu pravno tačni i punovažni i da nijedna strana ugovornica ne bude u tom pravnom poslu oštećena. Prelazne odredbe Predloga zakona o prometu nepokretnosti predviđaju da se u gradovima gde nema, odnosno gde nisu imenovani javni beležnici ugovore sastavlja i overava nadležni Osnovni sud. Plašim se da na ovaj način nećemo postići efekat koji smo želeli i koji se tiče rasterećenja sudova, već naprotiv nastaće, moguće je u stvari da nastane jedno zagušenje u radu sudova, pre svega zbog nedovoljnog broja sudija da se bave i ovim poslom jer sastaviti i pre toga proveriti sve činjenice koje su potrebne i koje se tiču predmeta ugovora i da bi taj ugovor bio pravno valjan iziskuje zaista dosta i vremena i rada. Zatim ni broj predmeta, odnosno ugovora koje dnevno treba sastaviti i overiti nije zanemarljiv. Takođe, plašim se da može doći do neke vrste konfuzije na strani stranaka, jer procedura koja prethodi samoj overi, odnosno sastavljanje ugovora nije baš tačno navedena. Na koji način se stranke obraćaju sudu kada žele da zaključe ugovor i da im nadležni sudija sastavi ugovor? Da li je to putem zahteva molbe? Da li je moguće u istom danu kada se zahtev ili molba za sastavljanje overu ugovora podnesu nadležnom sudu, da li je moguće tog istog dana i overiti ugovor, jer je to najveći problem može da stvori strankama koje ne žive u Srbiji ili ne žive u mestu u kojem se ugovor o prometu nepokretnosti sastavlja? To su pitanja na koja žele odgovor da čuju i stranke i svi učesnici u prometu, ali i sudije. Imenovano je samo 94. Veliki broj gradova i opština koje nemaju beležnike, primer je i Smederevo i ceo Podunavski okrug gde nije imenovan nijedan beležnik. Plašim se da će u celom okrugu doći do prevelike opterećenosti sudija i sudova i da će se u jednom momentu postaviti pitanje efikasnosti rada tih sudija, a plašim se da možemo doći i u situaciju neuravnoteženosti u količini posla koje dobijaju pojedine sudije, a vezano za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti. Sledeći u nizu zakona je Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama. Predlogom ovog zakona zbog novonastalih okolnosti vezanih za Zakon o javnom beležništvu postojeći zakon dopunjen je propisanim taksama koje će stranke plaćati, već počev od 1. septembra za sačinjavanje ugovora koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa od strane Osnovnog suda u opštinama i gradovima gde nisu imenovani javni beležnici. Članom 1. dopunjuje se taksena tarifa stavom koji predviđa umanjenje sudske takse kada su u pitanju ugovori o poklonu između roditelja i dece i dobro je što je ta taksa u odnosu na dosadašnju dosta umanjena. Takođe, istim članom predviđa se da za sačinjavanje predugovora, plaća se taksa u visini i 50% od takse koja je predviđena tim tarifnim brojem. S obzirom da svaki predugovor ne mora da znači da će iz njega proisteći i sigurno zaključenje ugovora, a kada su naročito u pitanju ugovori o kupo-prodaji, do sada sigurno znate da je bila praksa da se taksa računa na visinu kapare. U slučaju da je velika kupoprodajna cena, a da ne dođe da se taksa obračunava u odnosu kako je predviđeno u tarifnom broju i ne dođe do zaključenja ugovora, to bi za stranke bilo neko malo veće opterećenje nego što je bio slučaj do sada. Ovo govorim jer je sigurna sam cilj svima nama da što manje opteretimo građane i nađemo najbolje i najefikasnije rešenje za njih kada su u pitanju pravni poslovi u prometu nepokretnosti. Zakon o overi prepisa, potpisa i rukopisa koji je donet pre više od 20 godina, takođe je potrebno uskladiti sa Ustavom i Zakonom o javnom beležništvu. Predviđeno je da i ovaj zakon stupi na snagu 1. septembra, s tim što je ovim zakonom predviđeno da tek nakon šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona poslovi na koje se zakon odnosi prelaze u isključivu nadležnost javnog beležnika, što praktično znači da u onim opštinama u kojima su imenovani beležnici građani mogu u prvih šest meseci da koriste i usluge javnih beležnika i da svoje isprave, potpise, prepise, overavaju kao i do sada, u nadležnim lokalnim samoupravama i osnovnim sudovima. Sva ti zakona o kojima danas govorimo predstavljaju temelj dobroj primeni Zakona o javnom beležništvu. Obaveza nam je da dobrim zakonima doprinesemo unapređenju kvaliteta pravde, efikasnosti i efektivnosti pravosuđa, s jedne strane, a ipak sve u interesu građana i udovoljavanju zahtevima građana za poštovanje vladavine prava, za nepristrasnim i efikasnim pravosudnim sistemom. Kao što je to danas i rekao ovlašćeni predstavnik SPS Neđo Jovanović, Socijalistička partija Srbije će podržati predloge ovih zakona. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministre Selakoviću, poštovani gosti, danas ovde raspravljamo o sadržini dva nova predloga zakona, o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa i o prometu nepokretnosti i o jednom predlogu zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama i mi, poslanici Nove stranke, nećemo moći da glasamo za ove predloge zakona ukoliko ministar i Vlada Srbije ne prihvati naše predloge za izmene sadržine ovih predloga zakona koji su stigli u Skupštinu. Gospodina ministra Selakovića posebno molim da pažljivije sada sluša, jer ću ja pokušati konkretno i vrlo precizno da saopštim šta su naše primedbe na ne tako loše predloge zakona. Budući da je gospodin Selaković napravio jednu malu grešku, jer je pogrešno razumeo u jednom delu ono što je govorio gospodin Živković, nadam se da sada ta greška neće da se ponovi. Zato ću ja vrlo precizno i konkretno. Kada govorimo o Predlogu zakona o prometu nepokretnosti, Vlada Srbije je predložila da se ovaj predlog zakona donese po hitnom postupku, a mi, poslanici Nove stranke ovde smatramo da je preuranjeno da se ovaj predlog zakona usvoji sada i da stupi na snagu 1. septembra. Dakle, očigledno je i na osnovu ove teze da imamo vrlo različite pozicije u odnosu na ovaj predlog zakona. Ja ću pokušati da ponudim tri, ja mislim dobra argumenta, gospodine Selakoviću, na osnovu kojih tvrdim da je ovo preuranjeno. Naša je procena da će ovim predlogom zakona, ukoliko bude donesen i stupi na snagu za dva dana, u ponedeljak, da će se ovim predlogom usporiti i dodatno komplikovati ionako smanjen promet nepokretnosti. Smatram da je predlagač zakona trebalo da napravi jednu analizu i oko ovih mogućih efekata. I zato vas pitam, gospodine Selakoviću, da li ste pravili takvu vrstu analize? Naša procena je da će ovo da bude jedan od efekata, vrlo loših. Drugo, primena ovog zakona jeste u direktnoj vezi sa primenom Zakona o javnom beležništvu. Gospodine ministre, to ste vi ovde, ne jednom nego nekoliko puta, saopštili. Vi ste rekli da je reč o upodobljavanju Zakonu o javnom beležništvu. Kao što vidite, ja to vrlo precizno beležim, šta se kaže, kojim povodom i kada. I ja mislim da upravo tu imamo jedan veliki problem, upravo oko primene Zakona o javnom beležništvu i to i jeste naša tema takođe ovde danas. Šta je tu problem? Problem je što postoji sumnja da je u jednom delu oko primene ovog zakona o javnom beležništvu postojala povreda zakona tokom organizovanja javno-beležničkog ispita, na primer, u pogledu sastava ispitne i konkursne komisije, u pogledu neprimenjivanja zakonskih kriterijuma za izbor kandidata ili, na primer, u pogledu toga što nemamo dovoljno beležnika, a imamo komoru beležnika koja sada počinje da dobija neke nadležnosti a nemamo onoliko beležnika koliko je neophodno da bi ona te nadležnosti mogla da sprovodi. Gospodine Selakoviću, kada govorimo o povredi zakona, u pogledu predloga zakona koji dolaze od Ministarstva pravde, odnosno od Vlade, a koje vi branite ovde danas, i oko primene jednog zakona za koji ste vi takođe nadležni, ja smatram da to jeste veliki problem. Treća stvar, oko Predloga zakona o prometu nepokretnosti, pre usvajanja ovog zakona, i zato smatramo da je ovo preuranjeno, trebalo bi usaglasiti sadržinu i značenje pojedinih termina u nekim drugim zakonima. Na primer, u Zakonu o planiranju i izgradnji, Zakonu o legalizaciji objekata, itd. Gospodine Selakoviću, mislim da imamo jedan dobar predlog za vas i nadam se da ćete razmisliti o tome. Naš predlog je da se primena ovog zakona, i to je jedan od amandmana koji smo uložili, odloži za 1. jul 2015. godine. To je vreme kada efekti primene ovog zakona mogu da budu dobri. Druga stvar oko Predloga zakona o sudskim taksama. Ja smatram, poštovana gospodo, da je previsok iznos takse za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javno-beležničkih zapisa. Saglasan sam da ono što je bila cena takve vrste takse ili nečega što je ekvivalentno toj taksi sada, nešto malo skuplje, ali cena za taksu, za nepokretnost čija je vrednost do 600 hiljada dinara a kažemo da je taksa devet hiljada dinara koja se plaća, ja smatram da je to mnogo.

Uvažena predsednice, uvaženi ministre, kolege narodni poslanici, obzirom da smo danas već dosta raspravljali o setu zakona koje treba da usvojimo, ja ne bih da se ponavljam sa svojim kolegama, tako da ću da se osvrnem u svom izlaganju samo na pojedine odredbe iz Zakona o prometu nepokretnosti, koje su meni kao advokatu i osobi bile interesantne i zaparale uši. Predlog zakona o prometu nepokretnosti u delu u kojem obrazlaže razloge za donošenje ovog zakona navodi kao jedan od ključnih razloga i usaglašavanje ovog zakona sa Zakonom o javnom beležništvu, a koji inače stupa na snagu 01. septembra 2014. godine. Donošenje Zakona o javnom beležništvu je zaista bila velika potreba i neophodnost, obzirom da je jednog momenta stvoren pravni haos na tržištu nepokretnosti. Ugovor o prometu nepokretnosti sačinjavali su advokati, ali su ih u velikom broju slučajeva sačinjavale i same ugovorne strane. To je dovelo do toga da su ugovori bili nedovoljno pravni zaokruženi s jedne strane. S druge strane, nije se vodila nikakva evidencija o overenim ugovorima. Mnogi ugovori su samo overavani pred sudom, bez potpunog prenosa, odnosno ugovarači nisu znali ili su smatrali za nepotrebno da istovremeno izvrše i kompletan prenos nepokretnosti preko Uprave prihoda i službe za katastar nepokretnosti. Sudovi nisu vodili posebnu evidenciju, iako su imali mogućnosti, o zaključenim i pred njima overenim ugovorima, što je sve rezultiralo time da su pojedine nepokretnosti, a posebno stanovi, kako postojeći, tako i oni u izgradnji, prodavani i po više puta, avlasnici, odnosno pošteni kupci su uglavnom ostali nasamareni i bez mogućnosti da povrate uloženi novac u kupoprodaju i pored vođenja dugogodišnjih i iscrpljujućih sudskih procesa. Zakonom o javnom beležništvu Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u obliku javno-beležničkog zapisa. Za njegovo sastavljanje isključivo je nadležan javni beležnik. U protivnom, isti ne proizvodi pravno dejstvo. Javni beležnik koji je sačinio javno-beležnički zapis o ugovoru o prometu nepokretnosti dužan je da overen prepis tog javno-beležničkog zapisa odmah dostavi sudu koji je nadležan za vođenje posebne evidencije javno-beležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti, kao i organu nadležnom za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u roku od deset dana od sačinjavanja. Ono što je po meni najbitnije u mom osvrtu na novine koje unosi ovaj zakon je činjenica da osnovni sud vodi posebnu evidenciju javno-beležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti koji se nalaze na njegovom području, a javni beležnici sa područja tog suda imaju pravo uvida u posebnu evidenciju javno-beležničkih zapisa. Na ovaj način stvaraju se uslovi za uvođenja reda upromet nepokretnosti i istovremeno štite savesni građani od eventualnih zloupotreba prilikom kupovine, a što sve vodi daljoj pravnoj sigurnosti u jednoj po jednoj sferi društvenog života. Zato ću ja u danu za glasanje podržati set zakona o kojima smo danas raspravljali, a ubeđena sam da će to učiniti i sve ostale kolege iz SNS. Hvala.

Hvala, predsednice. Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, imajući u vidu da sam danas kao ovlašćeni predstavnik u uvodnom izlaganju izneo sve ono što predstavlja stav poslaničke grupe SPS, sada ću se dotaći nečega što podrazumeva reakciju na pojedina razmišljanja i diskusije koje su iznesene u dosadašnjem toku rasprave, prevashodno po Predlogu zakona o prometu nepokretnosti. Čini mi se da su se u nekim raspravama čak desila i udaljavanja od suštine zakona, pa se raspravljalo o navodno lošoj proceduri za imenovanje javnih beležaka. Pre svega, treba istaći da javno-beležnički ispit jeste po svojoj prirodi jako kompleksan i zahtevan, što podrazumeva visoke kriterijume za ocenu rezultata rada svakog kandidata za javnog beležnika. To opet znači da javni beležnik mora imati najmanje stručnu referencu sudije osnovnog suda, kažem najmanje, imajući u vidu da se na njega prenosi jedan veliki deo materije koja je bila u sudskoj nadležnosti, a to je vanparnična materija. Da se ne bih udaljavao od rasprave, ja ću kao prijavljeni u daljem izlaganju pokušati da kroz zahteve, pre svega branše iz koje ja potičem, a to je advokatura, afirmišem jedno pitanje koje sam danas načeo. Radi se ne samo o advokaturi i o zaštiti advokatske profesije, već se radi i o ostalim pružaocima pravne pomoći, počev od posrednika u prometu nepokretnosti, jer smo mi nedavno usvojili i Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti koga sada faktički realizujemo usvajanjem ovog zakona, a uskoro donosimo ili ćemo doneti zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Sa jedne strane postoje potpuno legitimni zahtevi advokature i ostalih pružalaca pravne pomoći da oni vidovi pravne pomoći koji su do sada bili u nadležnosti advokature ostanu i dalje, bez obzira na primenu i usvajanje ovog zakona, nešto što podrazumeva izvornu nadležnost advokature, a to je da se kroz pružanje pravne pomoći građanima, koji se obraćaju advokatima, pruži ono što oni zahtevaju, a jedan od tih zahteva može biti i sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti. Sporno je ono što sam ja danas istakao da je u zakonu navedeno, a što isključuje ovo pravo i nezavisnost advokature i ostalih pružalaca pravne pomoći, a to je isključiva nadležnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti. Advokatura, kao nezavisna profesija, i sa stanovišta Ustava, i sa stanovišta Zakona o advokaturi ne može prihvatiti ovakvo rešenje kao sistemsko rešenje. Ne želim da budem samo branilac advokata, jer sam sam advokat, već i onih koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, a ja sam ih danas legitimisao. To su medijatori, javni beležnici, službe pravne pomoći, svi oni kojima se građani obraćaju sa tim zahtevom. Kada govorimo o odredbama Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, moramo poći od činjenice da je u tom zakonu sistematizovana jedna norma da i posrednik ima pravoda u ime nalogodavca preduzme aktivnosti na zaključenju ugovora, odnosno pravnog posla koji može biti manifestovan kroz promet nepokretnosti. Ne bi trebalo to pravo uskraćivati, niti ograničavati. Zbog toga i dalje apelujem, gospodine ministre, da jedna norma, kao što je norma uporedno pravnih rešenja, bude sistematizovana u našem zakonu, odnosno u ovom zakonu o kome raspravljamo, a to je Zakon o prometu nepokretnosti. Ono što se danas pojavilo kao jedno pitanje jeste pitanje koje je postavio kolega Đukanović, izražavajući određenu dozu opreza na postupanje javnih beležaka prilikom, ne samo provere identiteta, već i prilikom mogućnosti zloupotreba koje se pojavljuju ukoliko su ugovori dva puta sastavljeni. Postoji mogućnost da dođe do činjenice da jedan javno-beležnički zapis sa identitetom stranaka, sa legitimacijom koja je potpuno identična, bude ponovljena. Na to pitanje odgovor sadrži sam zakon, jer je javni beležnik obavezan, odnosno shodno odredbama zakona, dužan da pored svih ostalih provera ostvari proveru uvidom u sadržinu ugovora, odnosno pravnog posla u vezi koga treba da sačini javno-beležnički zapis, pa na osnovu toga da se odredi da li taj ugovor, odnosno pravni posao, po svojoj sadržini, odgovara onome što je zakon propisao, odnosno da spreči eventualne zloupotrebe, pa čak i mogućnost koruptivnog delovanja. Ono što je danas postavljeno kao pitanje od kolege Đukanovića, ja sam to pitanje afirmisao na sednicama oba održana odbora, na sednici Odbora za pravosuđe i na sednici Odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja, je podrazumevalo, gospodine ministre, vaš odgovor dai sudija može potpisati javno-beležnički zapis. Nažalost, tu se nećemo moći složiti i tu ćemo ostati na različitim pozicijama, odnosno imaćemo različita razmišljanja i različita tumačenja. Po stanovištu onih koji stručno referentno posmatraju i analiziraju ovaj zakon i ove delove zakona nesumnjivo je da se takav stav neće podržati, mada prihvatam da postoje i drugačija tumačenja i drugačija razmišljanja, da se sudija može legitimisati kao sudija u potpisu javno-beležničkog zapisa, i to iz dva jednostavna razloga. Prvi razlog je što je Zakon o javnom beležništvu veoma jasno definisao kako se sačinjava javno-beležnički zapis i da jedino javni beležnik taj javno-beležnički zapis može potpisati, odnosno verifikacijom da ga stavi u pravni saobraćaj i da on ima odgovarajuću pravnu snagu. U konkretnom slučaju, ako bi to uradio sudija, danas sam to istakao, pa ću ponoviti, dolazi u dva problema. Prvi je problem sukob svoje funkcije sa drugim funkcijama, imajući u vidu nespojivost sudijske funkcije sa bilo kojom drugom funkcijom, a drugo što je to isključivo ovlašćenje javnog beležnika. To ne može biti preneseno pravo i ne može biti preneseno ovlašćenje, a naročito ne može biti preneseno na sud. Iz tog razloga smatram da amandman, koji je poslanička grupa SPS podnela preko mene, kao potpisnika tog amandmana, sadrži rešenje koje može da prevaziđe jednu takvu situaciju i da na taj način izbegnemo neke dalje posledice. Na kraju, s obzirom da vreme poslaničke grupe ističe, želim da ukažem da svi pružaoci pravne pomoći u ovoj situaciji apeluju na Ministarstvo pravde da odredbu člana 4. Zakona o prometu nepokretnosti, kroz amanmdane, revidira, odnosno izmeni i prilagodi zahtevima, legitimnim pravima svih pružalaca pravne pomoći, a tu mislim na advokaturu. Poštovana predsednice, uvaženi ministre, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pošto smo materijal za ovu sednicu dobili par dana pre održavanja sednice, bilo je dovoljno vremena da se pažljivo pročitaju predloženi zakoni, a ja sam ih upoređivala sa tekstovima važećih zakona koji regulišu materiju i utvrdila sam da su tekstovi manje-više istovetni, neke formulacije su doslovce prepisane, neke odredbe jezički i formalno pravno korigovane, ali suština je potpuno ista, s tim što jedina promena koja je vredna pomena, a o kojoj su moje prethodne kolege govorile, jeste promene stvarne nadležnosti u vezi sa overavanjem potpisa, rukopisa i prepisa i u vezi sa izradom i overom ugovora o prometu nepokretnosti, pa ja to sada neću ponavljati. Dakle, lako se zaključuje da je namera Vlade da praktično predloženim zakonima ispuni i zakonske pretpostavke za zakonit rad javnih beležnika koji bi trebalo da počnu sa radom u ponedeljak, dakle, za tri dana. Za mene tu, u stvaranju zakonskih pretpostavki, ništa nije sporno. Sporno je to što smo čekali praktično tri dana pre početka javnih beležnika da donosimo zakone bez kojih javni beležnici neće biti u stanju da obavljaju delatnost zbog koje su osnovani. Mislim da je sada u stvari glavni teret neažurnosti Vlade prebačen na narodne poslanike, a to nije prvi put i mislim da to nije korektno, ali, na stranu pitanje da li je nešto korektno ili ne, nego je pitanje da li je nešto u skladu sa Ustavom Republike Srbije ili nije. Ustav Republike Srbije jasno propisuje da svaki zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, sem u situacijama kada postoje opravdani razlozi da to bude u nekom kraćem roku. Mi smo jedan izuzetak pretvorili u pravilo, što mislim da nije dobro i što sam sigurna da ne doprinosi izgradnji i jačanju pravne države za koju verujem se svi zajedno zalažemo.

Rok za početak rada javnih beležnika je u više navrata produžavan, pa je to prvobitno bilo propisano za 1. septembar 2012, pa za 1. mart 2013, pa evo sada za 1. septembar 2014. godine. Danas je petak, sutra subota, pa nedelja i u ponedeljak javni beležnici počinju sa radom, a ja pitam sa kojim radom? Mi još uvek danas raspravljamo o zakonima koji oni od ponedeljka treba da počnu da primenjuju. Ti zakoni će verovatno biti izglasani u nedelju, stupiće na snagu istog dana i u ponedeljak će početi da se primenjuju. Nije sada samo problem da li će se javni beležnici snaži ili ne. Javni beležnici su pravnici i verujem da im neće biti problem da na osnovu svog nekog stručnog znanja i iskustva nekako prevaziđu ovaj vremenski problem u koji ih je uvela Vlada Republike Srbije svojom neažurnošću. Ono što je za mene ključni problem jeste to što građani, većina građana ni ne zna da postoje javni beležnici, a još manje zna čemu javni beležnici služe. Umesto da vlast blagovremeno informiše građane o postojanju javnih beležnika, o tome šta je njihova nadležnost, umesto da se na vreme donesu propisi koje će javni beležnici primenjivati, mi sada imamo situaciju da od ponedeljka se primenjuju propisi o kojima mi tek danas raspravljamo. Ako mi ministre ne verujete da će ovo izazvati pometnju u sudovima i kod građana, ja vas pozivam da u ponedeljak bez najave i bez kamera posetite bilo koju prijemnu kancelariju bilo kog suda u Srbiji i da vidite na šalterima overe kakav će haos, nesnalaženje i zabunu izazvati ovakav tajming donošenja zakona. Ako neko u ponedeljak bude želeo, na primer, da overi prepis svoje diplome, da li mislite da taj neko zna gde treba da ode, u sud, u opštinu ili kod javnog beležnika i ako i zna kod kog javnog beležnika treba da ode, gde se taj javni beležnik nalazi. Ili, hajde da ne spominjem diplome, da se ne bi pogrešno razumelo. Hoće da zaključe prodavac i kupac ugovor o prometu nepokretnosti. Ista situacija. Ljudi nisu blagovremeno obavešteni o tome šta ih očekuje od 1. septembra ove godine. Ja zaista očekujem od vas da se postarate pre svega da javnost Srbije bude na vreme obaveštena o promenama koje slede, ne u minut do dvanaest, ne da se donose danas a primenjuju od sutra, jer praktično time ne samo da pokazujemo nepoštovanje u odnosu na građane Srbije, nisu nam oni krivi zbog neažurnosti, nego pokazujemo i nepoštovanje onoga što sam Ustav Republike Srbije propisuje, a to je poštovanje roka od osam dana za stupanje na snagu zakona, osam dana pre objavljivanja. Ako nam Ustav ne odgovara, on može da se menja, ali dok god važi, on obavezuje sve nas. Ja sam sigurna da ćete vi uložiti sav napor i autoritet koji imate da se postarate da se ovakve situacije više ne ponavljaju.

Gospođo predsednice, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, gospodine ministre, nisam vaš administrator ali otprilike imam neku grubu evidenciju da ste 25 ili 26 put u ovoj Skupštini za ova 24 meseca koliko ste ministar u onom starom sazivu a i sada i kad god ste došli i zastupali neki od predloženih zakona, iza kojih naravno stoji čitava Vlada, svi ministri na čelu sa predsednikom Vlade, vi ste bili napadani ako hoćete da nešto uradite brže da bismo rešili neku situaciju koja je akutna zašto to radite tako brzo. Ako odložimo nešto što ne može da se primeni, a to smo u 2013. godini morali da konstatujemo da ne možemo da počnemo sa aktivnostima javnih beležnika, pa smo primenu Zakona o javnim beležnicima morali da odložimo za prvi septembar, onda je rečeno zašto je to odloženo za godinu dana, pa moglo je to da bude šest meseci. Neki su svojim eksperimentima predlagali da to bude sledeće dve godine. Uglavnom mnogo nezadovoljnih, ali sa druge strane znate da iza vas stoji ogromna većina u ovom parlamentu poslanika koji su odgovorni i koji shvataju da mi kasnimo možda i 20 godina iza Slovenije, sedam, osam godina iza BiH, a sve ostale republike bivše SFRJ su usvojile notarski sistem ili sistem javnih beležnika i mi smo neko ko kasni i ko je poslednji u Evropi uveo notare i to nakon 70 godina od kako su oni ukinuti u nekadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji. Zbog toga mogu da vam dam punu podršku kao profesionalcu i kao ministru jer ste se veoma bodro zauzeli i izborili da iznedrimo 94 javnih beležnika da učinimo da ispit za javne beležnike bude i transparentan da se napravi komisija koja je nezavisna pred kojom će položiti, a njihovo znanje, njihovo interesovanje je van vaših moći. Nijedan od nas poslanika, niti bilo ko od ministara pa i čitava Vlada ne može da utiče na to ko će čime da se bavi u ovoj državi i ko će da nakon položenog pravosudnog ispita i određenog broja godina sa iskustvom u određenom poslu se prijavi i polaže taj notarski ispit. Znamo da smo taj zakon usvojili, ali smo danas više o tome pričali nego o ovim pratećim zakonima koji jednostavno, hteli mi to ili ne hteli, moramo da donesemo, sviđalo se to nekome ili ne. Naravno da oni upodobljavaju jedno stanje koje će od prvog septembra važiti i ovde nema ničega što je epohalno, nečega što ne zna čak i laička javnost i o čemu nije obaveštena. Naravno, notari koji će primenjivati ove zakone za koje sam siguran da ćemo ih u nedelju usvojiti, a radi se o Predlogu zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Predlogu zakona o prometu nepokretnosti i Predloga zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama, to će primenjivati notari, dakle, ljudi koji su položili te ispite, koji to znaju i koji su dužni da građanima kojim se obraćaju za određene pravne radnje iz njihovih nadležnosti objasne i urade ono što je potrebno. Naravno, kada se nešto novo uvodi u sistem da postoje problemi. Svestan sam toga da će biti i nesnalaženja i da će biti u prvih nekoliko dana, hajde neka bude i u prvih mesec dana toga da će ljudi lutati i neće im biti jasno da li ima notara u Vranju, a nema ga, ili će sve overe i dalje biti kod Osnovnog suda u Vranju ili će to biti i dalje u Bujanovcu, u Surdulici, Vladičinom Hanu, ali i ovi skupštinski prenosi služe za to da mi edukujemo građane da oni prate ono što mi ovde radimo, a ne poznavanje zakona ne izvinjava nikoga, svako je dužan da poznaje, da prati pravne propise države u kojoj živi, to svako ko ima 18 godina mora da zna i onaj naravno koji ima manji broj godina mora da prati šta se to tiče njega ili da to čine njegovi zakonski zastupnici. Ono što je veoma važno i o čemu sam hteo najviše da pričam to je Zakon o prometu nepokretnosti. Od 1. septembra javni beležnici će biti ti koji će overavati te ugovore o kupoprodaji, ugovore o prometu nepokretnosti u širem smislu. Neće oni to raditi na taj način što će sastavljati to nekakvim mašinama kucaćim, iako toga i danas imamo, neće to raditi poput nezainteresovanih advokata koje interesuje samo naplata za sastavljanje ugovora, nego će morati da budu apsolutno zainteresovani za svako slovo, za svaki pasus, za sve ono što piše u tom ugovoru, jer su odgovorni i profesionalno svojoj komori, a odgovorni su takođe i materijalno za svaku grešku koju budu napravili u slučaju da se proda stan sedam ili 17 puta, kao što se do sada događalo. Prema tome, ovde se radi o jednoj situaciji gde ćemo imati potpunu pravnu sigurnost, gde ćete biti kod čoveka, notara koji je odgovoran svojom čašću, svojom profesijom, svojom kancelarijom, a u krajnjoj liniji za svu štetu koju pretrpite ukoliko ste sastavili ugovor kod njega, on je dužan da to nadoknadi. Imao sam neku sreću i zadovoljstvo da zastupam jednog klijenta u Bugarskoj, gde smo zaključili ugovor kod notara. Verujte da je to izgledalo mnogo bolje nego što se to ovde čini. Nemate tamo broj u pola osam čekate, pa dobijete broj u petnaest do osam, pa čekate u toku dana kada ćete stići na red. Obično se to radi na šalterima ili u nekim neuslovnim prostorijama, to mislim na ono kako se do sada kod nas događalo. Od ponedeljka, odnosno od 1. septembra pa nadalje te overe ugovora će biti u kancelarijama koje su komotne, koje su uslovne, gde neće biti ulaska drugih stranaka, ometanja, zvonjave telefona. Notar je dužan da vam iščita sve od prvog do poslednjeg slova, da vam ukaže na sve nepravilnosti. Vi to potpisujete i ono što je najvažnije, sve što plaćate morate da uradite preko banke. Kada plaćate sve preko banke i kada uplaćujete mora na sve to da se plati PDV. Prema tome, potpuno ste u pravu da će ovo učiniti i da budžet Republike Srbije bude popunjeniji. Garantujem da kada budete pravili uporednu analizu do 1. septembra i od 1. septembra videćete koliko će taj PDV, odnosno uplaćivanje i sudskih taksi i svega ostalog da poraste. S druge strane, znam da su notari koji su se odlučili da ovo rade potpuno spremni. Imaju svoju notarsku komoru. Naravno, u zakonu kaže da treba da bude minimum 100 notara u Srbiji da bi se napravila komora, ali ova 94 stručnjaka mislim da mogu da naprave jednu komoru koja je respektabilna. Očekujemo da se u narednom periodu broj notara poveća i da oni već imaju svoje pečate. Oni su napravili svoje prostorije, što je takođe uslov po Zakonu o notarima, odnosno javnim beležnicima. Očekujem da su se prijavili poreskoj upravi vezano za evidenciju plaćanja poreza i svega ostalog. Tako da, ne stoji ni jedan argument na putu usvajanja ovog seta zakona. Postoje određene primedbe kolege Jovanovića, čije mišljenje cenim i mislim da ćemo kroz amandmane i u danu za amandmane malo više o tome popričati, možda dati i vama jednu sugestiju da imate i vremena da o tome razmislite, da li tu može nešto da se promeni, a ja mislim da može, jer će to doprineti boljitku ovog zakona. Onako kako je koncipirano i onako kako ste vi to napisali i Vlada nama predložila za poslaničku grupu SNS je prihvatljivo i mi ćemo u danu za glasanje dati svoj glas.

Poštovana predsednice, poštovani gospodine ministre, pred nama je set zakona iz delokruga rada vašeg ministarstva, a reći ću samo nekoliko rečenica o Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Dozvolite odmah da kažem da je to još jedan u nizu pozitivnih uspeha kako ministra pravde tako i Ministarstva pravde u celini.

Danas smo ovde čuli od gospode iz opozicije da on tolik i nije važan. Dozvolite samo da kažem da je još Kraljevina Jugoslavija, znači 1930. godine bio je prvi pokušaj uvođenja javnog beležnika ili ti notara Republike Srbije. Evo, dame i gospodo, prošlo je 84 godine od tada do danas i jedino je vama gospodine ministre od svih ministara pravde do danas uspelo da uvedete u pravosudni sistem Srbije instituciju javnog beležnika, veoma važnu, veoma bitnu koja ima tradiciju na području Srbije još iz srednjeg veka. Vi ste u ovom visokom domu prošle godine gospodine ministre rekli da će javni beležnici početi sa radom 1.9.2014. godine, pred svima nama ovde, narodnim poslanicima, a i pred građanima Srbije. Znao sam tada, kao i sada da će se to desiti, jer vi radite po sistemu dogovoreno-urađeno, kao što radi čitava SNS. Pošto u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu prva 94 javna beležnika treba da otpočnu sa radom 1.9. gospodnje 2014. godine, znači u ponedeljak, neminovno je bilo po hitnom postupku doneti ovaj zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Naravno da ga je trebalo usaglasiti sa Ustavom. To oni koji danas kritikuju, gospoda iz bivšeg režima, nisu to učinili. Zakon o javnom beležništvu predvideo je da je javni beležnik ovlašćen da obavlja poslove sastavljanja, overavanja, izdavanja javnih isprava o pravnim stvarima, pa je neophodno doneti ovaj novi zakon koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa. Odmah da naglasim, što je najvažnije, da se najveća i najznačajnija novina ovog predloženog zakona odnosi na nadležnost za obavljanje overe potpisa, rukopisa i prepisa. Sada ovim predloženim zakonom koje je vaše ministarstvo predložilo nadležnost za overu poslova preuzima javni beležnik, umesto kao što je do sada bilo nadležni sudovi i organi opštinskih uprava. Tako ovim činom mi Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa usklađujemo sa Zakonom o javnom beležništvu, što je bila i jedna od obaveza. Zakonom o javnom beležništvu Republike Srbije uvedena je jedna nova pravosudna profesija, izuzetno važna kao što sam rekao, čiji je jedan od najvažnijih zadataka i overa potpisa, rukopisa i prepisa. Poštovani građani Srbije vi više nećete ići za overu potpisa, prepisa i rukopisa u sud ili organ opštinske uprave, nego kod javnog beležnika. Zakon je ostavio i mogućnost, kao izuzetak da prepis javne isprave može overiti i njen izdavalac, što je tekovina još od srednjeg veka. Naravno još jedno upozorenje građanima Srbije. Narednih šest meseci, a to znači do kraja marta 2015. godine predviđeno je da pored javnih beležnika poslove overavanja obavlja i dalje osnovni sudovi i organi opštinske uprave da bi se izbegli eventualni problemi koji bi se mogli javiti kao posledica uvođenja ove funkcije i nema bojazni da će nastati haos, kao što reče prethodni govornik. Ovim zakonom mi pridonosimo ubrzanju uspostavljanja i funkcionisanja jednog veoma važnog pravosudnog organa, dakle javnog beležnika, čime ćemo pridoneti u prvom redu rasterećenju sudova od poslova koji ne predstavljaju suđenje, a time se pri tom ne narušava pravna sigurnost, pošto su javni beležnici visokostručna pravna profesija, kako su danas neki naglasili stručnija od advokata i nekih sudaca u nižim sudovima. Usvajanjem ovog zakona ima svoje uporište i u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji je na stranici 24 ekspozea prilikom izbora Vlade aprila 2014. godine posebno podvukao, citiram – završetak reforme sudstva kao jedan od bitnih stubova za normalno funkcionisanje kako privrede, državne uprave, tako i stvaranje sigurnog ambijenta za ulaganje, završen citat. Na kraju, usvajanjem ovog zakona i nastupom rada javnih beleženika postiže se, dame i gospodo, više bitnih momenata za građane Republike Srbije. Prvo, rasterećuju se sudovi poslova koji ne predstavljaju suđenje, što na neki način osigurava efikasniji i bolji rad sudova. Drugo, građani Republike Srbije plaćaće daleko manje takse za ove overe, potpise, prepise i rukopise, a ne više kao što su gospoda iz opozicije rekla, čini mi se da nisu pročitali materijal. Treće, građani će brže doći do overe svojih dokumenata. Četvrto, postiže se veći protok nekretnina, a ne manji kao što su rekli. Zato vas dame i gospodo, na kraju pozivam, posebno vas gospodo kolege i koleginici iz opozicije, da date svoj glas u danu za glasanje za ove zakone. Time ćete dati svoj mali doprinos u modernizaciji Srbije za koju se tako zdušno zalaže naš premijer Aleksandar Vučić, i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i Vlada Republike Srbije, a građani Srbije nesebično podržavaju. Hvala. Izvolite. Poštovana predsednice Skupštine, uvaženi ministre, sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije. Pred nama je set pravosudnih zakona koji svakako proizilaze, pre svega iz Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, koja je planirana za period 2013/2018. godine, ali takođe proizilaze iz Akcionog plana, Nacionalne strategije za reformu pravosuđa gde je poseban značaj dat daljem unapređenju i radu javnih beležnika. Ovi zakoni su temeljni. Oni su pripremani temeljno. Korišćena su iskustva evropskih zemalja i evropskog zakonodavstva, što je i sam ministar u svom uvodnom izlaganju izneo, pre svega evropsko zakonodavstvo Nemačke, Austrije, a takođe koje javno beležništvo imaju razvijeno vekovima, a takođe korišćena su i iskustvo kako pozitivna, tako i negativna zemalja iz našeg okruženja, odnosno zemalja iz bivše SFRJ, jer sve one već gotovo duže od jednu deceniju imaju notare, odnosno javne beležnike, odnosno notare. Moram da napomenem da ova Vlada, kao odgovorna, prepoznala je, i nadležno ministarstvo prepoznalo je sav značaj uvođenja javnih beležnika u pravosudni sistem. Moram da napomenem da je daleke 1930. godine u Kraljevini Jugoslaviji, javni beležnici su postojali i funkcionisali. Znači, trebalo je da prođe čitave 84 godine pa da Vlada odgovorna prepozna i pred narodne poslanike uputi ovaj Predlog zakona koji se odnosi na otpočinjanje rada javnih beležnika. Da ovo nije ni preuranjeno, ni ishitreno, govori i podatak da je 1. avgusta 2014. godine rešenje dobilo 94 javna beležnika koji pokrivaju nadležnost 37 osnovnih sudova. Naravno, stvorene su pretpostavke za otpočinjanje rada komore javnih beležnika, a naravno planira se da se i dalje popunjava broj javnih beležnika. Naravno, Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa planirano je da javni beležnici, ali korak po korak, preuzmu kompletan vanparnični postupak. Trebalo bi negde u doglednoj budućnosti da bude u delokrugu javnih beležnika. Ono što današnji zakoni, koji su pred nama, ciljevi koji se u stvari žele postići predloženim zakonima to je pre svega povećanje pravne sigurnosti građana. Povećanje pravne sigurnosti građana jeste prioritet, jedan od najvažnijih prioriteta svake odgovorne vlade, a ova Vlada i nadležno ministarstvo jesu odgovorni i jeste im pravna sigurnost građana na prvom mestu. Sem povećanja pravne sigurnosti građana predloženi zakoni i te kako doprinose smanjenju administriranja sudova, a samim tim i povećanju dostupnosti pravde građana i naravno poštovanja jednog od osnovnih načela građana, a to je suđenje u razumnom roku. Sem ova dva cilja, jedan od ciljeva koji se predloženim zakonom želi postići je svakako podizanje pravne kulture građana. Ono na šta bih htela da stavim akcenat, to je najpre prvi Predlog zakona koji se odnosi na overavanje potpisa, prepisa i rukopisa. On je temeljan, jasan, precizan. On u prvom članu govori ko je nadležan za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa i kaže da su nadležni kako javni beležnici, tako i javnobeležnički pripravnici, ali takođe daje nadležnost i izdavaocima isprava da mogu overiti prepis onaj koji su oni izdali. Tu se polazi od načela ko može više, može i manje, a sem tog načela svakako smanjuju se troškovi građanima koji mogu da prepis dobiju i od organa koji je dokument izdao.

Takođe, ovim predlogom zakona, ono što ga razlikuje od ovog drugog zakona, a to je Zakon o prometu nepokretnosti je taj da u ovom zakonu samo klauzula koja se odnosi na overavanje potpisa, rukopisa i prepisa ima snagu javne isprave, dok u Zakonu o nepokretnostima javnobeležnički zapis kompletno ima snagu javne isprave. Ono što prvi zakon, takođe predviđa je utvrđivanje identiteta lica koje je podnosilac isprave, na koji način se utvrđuje identitet, zatim ukoliko nije moguće utvrditi identitet, koji je to postupak i na koji način se može overiti potpis, rukopis i kod lica kod koga nije moguće utvrditi identitet, a to su zakonom predviđeni svedoci identiteta. Zatim, zakonom je takođe propisano na koji način se overava potpis kod lica koja nisu u mogućnosti da stave otisak prsta, a zakonom je predviđeno da to budu pozvani svedoci i zakonom se takođe jasno precizira ko ne može da bude pozvani svedok. Zakon takođe jasno precizira, ima u vidu i one građane koji ne mogu da govore ili ne mogu da čuju i zakon je jasan da u tim slučajevima je neophodno tim licima omogućiti tumača i tumači da verno prenesu podnosiocu isprave, da mu sve pročitaju i u klauzuli o overavanju, naravno potpisuje i tumač koji je bio prisutan kod javnog beležnika. Takođe, ono što se tiče dokumenata overe prepisa, Predviđeno je tačno šta treba da sadrži klauzula o overavanju prepisa, a takođe predviđeno je da i osnovni sudovi nastavljaju sa overavanjem do 1. marta 2015. godine tamo gde su izabrani javni beležnici, a u onim sredinama gde nisu izabrani javni beležnici, tu nadležnost i dalje preuzimaju osnovni sudovi ali i organi uprave lokalne samouprave kome su ovi poslovi povereni. Što se tiče drugog zakona, to je Zakon o prometu nepokretnosti. Posebna vrednost tog zakona je član 4. koji precizno i jasno utvrđuje javnobeležnički zapis, njegovu formu, ali takođe i te kako utvrđuje i odgovornost javnog beležnika, odnosno njegove obaveze kome je dužan da dostavi javnobeležnički zapis, kao i odgovornost sudova da vode evidenciju svih javnobeležničkih zapisa. Što se tiče člana 4, što se tiče odgovornosti javnih beležnika prilikom sačinjavanja javnobeležničkih zapisa, predviđene su i kaznene odredbe za javne beležnike koji se odnose na to da ukoliko javni beležnik ne dostavi odmah sudu javnobeležnički zapis i ne dostavi u roku od 15 dana javnobeležnički zapis organu koji je zadužen za naplatu, poreskoj upravi za naplatu javnih prihoda, slede kaznene odredbe. Takođe je predviđeno da se javnobeležnički zapis dostavi kada je upitanju javna svojina, dostavi i pravobraniocu kako bi u zakonskom roku mogle da budu preduzete pravne radnje u cilju zaštite javne svojine ako je došlo do neke povrede. Takođe, ovim zakonom se precizira pravo preče kupovine, kako poljoprivrednog zemljišta, vlasnika poljoprivrednog zemljišta, tako i suvlasnika i naravno daje se i pravna mogućnost da preko tužbenog zahteva imaoci prava preče kupovine ostvare svoje pravo ako im je to pravo povređeno.

Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, gospođo predsednice, kao što su rekle moje uvažene kolege poslanička grupa SNS će podržati sva tri predloga zakona koja su danas na dnevnom redu zato što mislimo da su to predlozi zakona koji sadrže dobra rešenja. To su predlozi zakona koji će omogućiti sigurnost pravnog saobraćaja u RS. Da se ne bi ponavljao sa drugim mojim kolegama, ja ću izneti samo nekoliko napomena, nekoliko opservacija vezano za predlog zakona o overi prepisa, rukopisa i potpisa, i na predlog zakona o prometu nepokretnosti. Iskoristiću ovo vreme da pokušam da polemišem sa nekim kolegama iz vlasti, ali i sa nekim kolegama iz opozicije i prosto da razdvojimo sumnje u kvalitet ovih predloga zakona. Kao što je rekla i moja uvažena prethodinca, gospođa Vukojičić, institut javnog beležnika nije baš potpuna novina u našem pravnom sistemu, zato što smo mi javne beležnike imali i u periodu postojanja Kraljevine Jugoslavije. Oni su nestali iz pravnog sistema 1945. godine i pre nekoliko godina taj institut je ponovo obnovljen. To je dobar institut, to je institut koji postoji u svim dobro uređenim evropskim državama i nema razloga da ne postoji i u Republici Srbiji. Gde je nastao problem? Problem je nastao zbog toga što u Republici Srbiji očigledno nema dovoljno javnih beležnika, odnosno nema onoliko javnih beležnika koliko to iziskuju potrebe pravnog prometa. Da li je za to odgovorna država, odnosno da li je za to odgovorna Vlada, bilo koja Vlada? Mi mislimo da nije zato što je dobra volja svakog onog ko ispunjava uslove za javnog beležnika da odluči da li hoće da bude javni beležnik ili ne. U tom smislu, ni jedna vlada ne može da snosi odgovornost zbog toga što u Srbiji trenutno imate 94 javna beležnika, a nemate ih otprilike 370 koliko je to optimalno, odnosno koliko bi to zaista bilo potrebno. Vlada Republike Srbije je u takvoj situaciji pribegla jedinom mogućem rešenju, a to je da u opštinama i gradovima gde ne postoje javni beležnici, sa jedne strane overu potpisa, rukopisa i prepisa vrše osnovni sudovi, odnosno vrši opštinska uprava kao povereni posao, odnosno u opštinama i gradovima gde ne postoje javni beležnici da sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti vrše osnovni sudovi. Mi smo danas i na plenarnom zasedanju ali i jutros na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu imali jednu vrstu vrlo kvalitetne pravničke rasprave o tome da li su pojedina rešenja iz ova dva predloga zakona dobra ili ne. Sa nekim stavovima od nekih mojih kolega, od kojih neki pripadaju i vladajućoj koaliciji ja nisam mogao da se složim ni na Odboru za pravosuđe, a ne slažem se ni sada. Hoću da podržim i gospodina Selakovića i Vladu Republike Srbije u odbrani onoga što piše u Predlogu zakona o overavanju prepisa, rukopisa i potpisa, kao i onih rešenja koja su sadržana u Predlogu zakona o prometu nepokretnosti. O čemu se naime radi? Pre svega, postavljena je teza od nekih naših kolega da sudije nisu dovoljno kvalifikovane za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti sa čime se ja apsolutno ne slažem, jer ako neko može da rešava u parničnom postupku ili da postupa u krivičnim stvarima, ne vidim zašto ne bi bio kompetentan da sastavi ugovor o prometu nepokretnosti. Sudija je čovek koji je završio pravni fakultet, koji mora da ima određeni broj godina radnog iskustva i naravno da je položio pravosudni ispit. Uz svo dužno poštovanje prema profesiji javnog beležnika, ne mislim da je teže biti javni beležnik, nego da je teže biti sudija. U tom smislu nije tačna teza kolega koji tvrde da je sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti posao koji mogu da rade samo i isključivo javni beležnici. O čemu se ovde zapravo radi? Ovde se radi o tome da u Predlogu zakona stoji da se ugovor o prometu nepokretnosti sastavlja u formi, odnosno u obliku javnobeležničkog zapisa. Dakle, predlagač zakona je imao na umu formu. Forma je u stvari pismena forma. Kada pogledate Zakon o obligacionim odnosima, videćete da postoje i ugovori koji ne moraju da budu u pisanoj formi, da postoje i usmeni ugovori. Radi sigurnosti pravnog prometa i ovim zakonom, odnosno ovim predlogom zakona kao i postojećem Zakonu o prometu nepokretnosti iz 1998. godine, propisano je da ugovori o prometu nepokretnosti moraju da budu sastavljeni u pisanoj formi i to je praksa koja takođe postoji u svim dobro uređenim evropskim državama. U opštinama i gradovima gde ne postoje javni beležnici zaista ne vidim ko bi drugi mogao da sastavi ugovor o prometu nepokretnosti nego sudija. Pojavila se jedna druga teza sa kojom se ja takođe ne slažem, nisam se slagao ni jutros na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a to je da overavanje potpisa, prepisa i rukopisa ne bi trebao da bude posao sudova, odnosno da sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti ne bi trebao da bude posao u sudova. Zašto ta teza nije tačna? Zato što i posle donošenja ovih zakona postojaće određeni poslovi koje rade pre svega osnovni sudovi, a koji se ne sastoje u sudovanju, u onom najosnovnijem smislu te reči. Dakle, sudovi će i posle donošenja ovih zakona raditi određene poslove koji se ne sastoje u rešavanju sporova, odnosno koji se ne sastoje u izricanju krivičnih sankcija. Ja sam taj argument i jutros upotrebio na sednici Odbora. Na primer, prema Zakonu o vanparničnom postupku, sudovi i danas, kao što će i od 1. septembra, i ubuduće rade jedan posao koji nije sudovanje u smislu rešavanja sporova. Na primer, to je davanje dozvole maloletniku da stupe u brak. Kada se posmatra čisto juridički, sa stanovišta jurisprudencije, to nije klasičan sudski posao. Dakle, kada sud daje dozvolu maloletniku da stupe u brak, on ne rešava nikakav spor, nikome ne izriče bilo kakvu sankciju, on nekome daje pravo da stupi u bračnu zajednicu. Ako sudovi to već rade i ako će to sudovi nastaviti da rade i posle 1. septembra, ne vidim u čemu je problem da sudovi tamo gde ne postoji javni beležnik overavaju prepise, rukopise i potpise, odnosno ne vidim u čemu je problem da sudija bude taj koji će da na papir stavlja, a to u stvari znači forma javnobeležničkog zapisa, da bismo izbegli svaku moguću mistifikaciju oko toga šta to u stvari znači, ne vidim zašto sudija ne bi mogao da radi taj posao. Naravno, idealno bi bilo da sve ono što nije sudovanje u klasičnom smislu te reči izmesti iz sudova, ali očigledno je da to u ovoj situaciji u kojoj se pravosudni sistem Republike Srbije nalazi, a javni beležnici jesu deo pravosudnog sistema Republike Srbije, jednostavno nije moguće, s obzirom da ne postoje u svim opštinama, odnosno u svim gradovima javni beležnici. Ono što se postavlja kao pitanje šta je alternativa onome što piše u predlogu ova dva zakona, dakle, šta ako ne postoje javni beležnici, a niste omogućili osnovnim sudovima da s jedne strane vrše overu potpisa, prepisa i rukopisa, a sa druge strane niste im omogućili da sudija sastavlja ugovor o prometu nepokretnosti, onda se postavlja pitanje ko će to da radi ako želite potpunu sigurnost pravnog prometa, a iz sadržine Predloga zakona o prometu nepokretnosti je potpuno jasno šta je intencija Vlade – da se spreči ono što se u pojedinim sredinama dešavalo, a to je da se jedna nekretnina prometuje dva, tri ili više puta, pa onda neka od ugovornih strana jednostavno bude dovedena u zabludu, plati nešto što je već neko pre njega kupio. Dakle, Vlada je postupila na jedna potpuno ispravan i jedini u stvari mogući način. Dakle, omogućila je da osnovni sudovi vrše proveru potpisa, prepisa i rukopisa, odnosno da sudije sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti sa stanovišta Ustava, sa stanovišta našeg pravnog sistema. Ja to kažem i kao predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Tačno je da Ustav kaže da je redovna situacija da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, ali je isto tako tačno da u članu 196. stav 4. decidno stoji da oni mogu da stupe i ranije ako za to postoje opravdani razlozi koji su utvrđeni u postupku donošenja zakona. Apsolutno je opravdano da ova dva predloga zakona, odnosno zakona kada ih izglasamo, stupe na snagu 1. septembra 2014. godine, opet u interesu građana da bi se u potpunosti obezbedila sigurnost pravnog saobraćaja. Ono što takođe jeste argument u prilog i Vlade Republike Srbije koja je predložila ove zakone, a i svih onih poslaničkih grupa koje će da glasaju za ove predloge zakona, odnosno nešto u čemu kolege iz opozicije nisu u pravu to je da se kao problem postavilo pitanje zašto će overu potpisa, prepisa i rukopisa da vrši opštinska uprava kao povereni posao. Pa, u mnogim situacijama opštinska uprava je to i do sada radila i nikome zbog toga nije pričinjena bilo kakva šteta. Ono što takođe u Ustavu Republike Srbije piše, a to je takođe argument predlagača ovih zakona, to je da Republika Srbija ima pravo da pojedina javna ovlašćenja poveri između ostalog i jedinicama lokalne samouprave. U ovoj konkretnoj situaciji radi se o opštinskoj upravi. Dakle, Vlada Republike Srbije ni na koji način ne krši Ustav Republike Srbije. Naprotiv, ona konzumira ustavna ovlašćenja, a to je da jedan javni posao, odnosno jedno javno ovlašćenje, u ovom slučaju to je overa potpisa, prepisa i rukopisa, poveri nekome ko nije državni subjekti. U ovoj situaciji radi se o opštinskoj upravi. Dakle, sa stanovišta SNS ovo ne samo što su dobra rešenja, ovo su jedina moguća rešenja u ovom trenutku kada Srbija ne raspolaže dovoljnim brojem javnih beležnika. Naravno, u interesu je svih poslaničkih grupa, u interesu je svih građana Republike Srbije, na kraju krajeva, u interesu je i samih sudova da u Srbiji bude javnih beležnika mnogo više nego što ih je sada prosto da se sudovi rasterete jednog dela posla koji se ne sastoji u sudovanju u pravom smislu te reči. Ali, dok se ne postigne to da imamo optimalan broj javnih beležnika, ja zaista ne vidim šta je alternativa onome što piše u Predlogu zakona o prometu nepokretnosti, odnosno, šta je alternativa onome što piše u Predlogu zakona o overavanju potpisa, prepisa i rukopisa.

Poštovana gospođo predsednice, uvaženi gospodine ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, danas razmatramo predloge zakona koji su neophodni za punu primenu Zakona o javnom beležništvu i istovremeno moram da naglasim predloge zakona koji će se na ovaj ili onaj način ticati većine građana Srbije, jer većina građana tokom života ima potrebu da overi neki dokument, njegovu fotokopiju ili prepis, da zaključi neki ugovor i da ne nabrajam sve slučajeve koji su obuhvaćeni ovim zakonima. Zbog ovako široke primene u pogledu broja građana na koje se odnosi, ovi zakoni imaju veliki značaj. Zbog svoje važnosti, ovi zakoni i treba da budu doneti. Oni delom regulišu novu materiju, a delom regulišu materiju koja je bila regulisana zakonima koji su već prevaziđeni, jer je prošlo dosta vremena od njihovog donošenja i treba tu materiju uskladiti sa novodonetim propisima i sa promenama koje donosi sam život. Kad se ima u vidu važnost ovih zakona i broj građana na koje će se primenjivati, moram da konstatujem da je neprihvatljivo što se stavljaju u proceduru u Narodnu skupštinu na ovakav način. Zakon o javnom beležništvu je donet još 2011. godine, pa je odlagana primena, ali je bilo dovoljno vremena da se po redovnoj proceduri pripreme, da se održi javna rasprava i da se dostave Narodnoj skupštini na razmatranje po redovnom postupku. Šta je razlog da se opet koristi hitan postupak? Ova vladajuća većina već dve godine vodi Srbiju. To je dovoljno vremena da se upoznaju sa svim obavezama i potrebama, pogotovo što se tiče zakonodavne delatnosti. Da li je u pitanju neodgovornost i nesposobnost ministarstava i Vlade da blagovremeno sagledaju šta je neophodno činiti i kako po redovnoj proceduri predložiti donošenje zakona Narodnoj skupštini, ili je u pitanju omalovažavajući i bahat odnos prema Narodnoj skupštini, računajući da imaju komotnu većinu i da će biti izglasano sve što se predloži i po postupku po kome se predloži. Tako smo došli u situaciju da pored toliko proteklog vremena donosimo zakone za vreme vikenda. To je u suprotnosti sa principima transparentnog demokratskog društva, a postavlja se i pitanje da li postoji zloupotreba u tumačenju pojedinih ustavnih odredbi koje predviđaju izuzetke a ne pravila za hitan postupak. Neću ponavljati ono što je već rečeno o ovim predlozima zakona, a rekli su dosta, i moje kolege poslanici i gospodin ministar kao predstavnik predlagača. Govoriću samo o dve stvari. Ponoviću ono što je rekao moj kolega Homen, da smo kolege iz Nove demokratske stranke i ja podneli amandman na Predlog zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa kojim predlažemo da se produži rok da do 1. marta 2015. godine osnovni sudovi odnosno opštinske uprave mogu da obavljaju poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa, što bi sprečilo stvaranje zastoja u pravnom prometu. O amandmanu ću govoriti kada bude rasprava u pojedinostima više. Kao drugo, govoriću o pitanju o kome je govorio i kolega Neđo Jovanović. Zašto se ugovori o prometu nepokretnosti zaključuju u obliku javno-beležničkog zapisa za čije sastavljanje je isključivo nadležan javni beležnik na čijem području se nalazi nepokretnost? Tačno je da ova oblast do sada nije bila regulisana. Sastavljanjem ugovora o prometu nepokretnosti bavili su se i advokati i agencije za promet nepokretnosti, pravnici koji su negde bili zaposleni i oni koji nisu nigde radili, ali i neuke stranke. Zato je bilo puno sporova pred sudovima koji su bili izazvani time što su bili nekvalitetno sastavljeni ugovori o prometu nepokretnosti. Dobro je da se uvodi posebna evidencija javno-beležničkih zapisa u ugovorima o prometu nepokretnosti. Ali, po mom mišljenju, neophodno je bilo predvideti i mogućnost da javni beležnik overi potpise na ugovorima o prometu nepokretnosti koje su sastavili advokati, pod uslovom da na ugovoru postoji pečat advokata. Ovo iz razloga što su advokati i stručni i odgovorni za svoj rad i u krajnjom slučaju plaćaju porez na svoj rad. Time bi se izbegla mogućnost da ugovore sastavljaju neuke stranke ili pravnici koji nisu za to ovlašćeni. Postoji tradicija da porodica ili preduzeće imaju svoje advokate koji vode pravne poslove i mislim da tu lepu tradiciju treba održati. Ovakvim zakonima brišete sve to. Zbog svega što sam iznela, poslanici Nove demokratske stranke u Danu za glasanje će se izjasniti o ovim predlozima zakona u zavisnosti od toga da li budete prihvatili naše amandmane ili ne. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, gospođo predsedavajuća, naravno da ću podržati ovaj zakon. Odmah na početku da kažem da ne verujem da će sprovođenje ovog zakona ići lako. Verujem da će, kao i sve drugo u Srbiji, ići teško, pomalo kasnimo. Ovaj Zakon o javnim beležnicima, ovi zakoni koji su kompatibilni sa tim zakonima, je započet 2010. godine i neka bivša garnitura u parlamentu, neka bivša garnitura Vlade, neki bivši režim je trebao ovaj zakon o javnim beležnicima, ove prateće zakona da dovede u red davno.

Danas se mi ne bi bavili ovim poslom i gospodin Selaković bi radio sasvim neki drugi posao, a naravno i mi bi možda petak, subotu i nedelju posvetili nekim drugim poslovima, a ovako zbog nečijeg nemara, ne rada, danas moramo da zasedamo u petak, subotu i nedelju, kako bi onaj zakon upotpunili i prateće zakone doneli, kao i da bi ispratili jedan zakon koji je davno trebao biti donet i primenjen. Danas smo slušali o nekim neviđenim taksama. Narod je, dok se manjina iživljavala, jedva preživljavao. Siromaštvo u koje su oni uvaljeni postalo je neodrživo. Sve posledice koje su proistekle su ostavljene nama, kao što je ostavljeno i ovo da ovaj zakon dopunimo. Da je narod imao sreće, što su ipak pali 2012. godine, navešću samo nekoliko podataka. Dakle, ovde je bilo mnogo primedbi oko taksi, oko javno beležničkih naknada, kako su one drastično povećane itd, a upravo od onih koji misle da svi ljudi u ovom parlamentu imaju kratko pamćenje. Dužan sam da podsetim građane, narodne poslanike, koji su bili tada aktuelni, kao i narodne poslanike koji su kasnije izabrani, na koji način se to vladalo i kakve drakonske takse i nagrade javnim beležnicima je predviđao bivši režim i njihova ministarka pravde. Navešću nekoliko primera. Danas su se bunili oni koji su tada podržavali 2011, pa i 2012. godine predlog zakona o tarifama. Dakle, on je predviđao ovako. Potvrda o životu 2011, 2012. godine, kako je predvideo bivši režim i njihova ministarka pravde je trebala da košta 3.000 dinara. Dakle, ukoliko ste želeli da dokažete da ste živi za vreme bivšeg režima, oni su u sklopu Zakona o javnim beležnicima i tarifama želeli da predvide da potvrda o životu košta 3.000 dinara.

Svaka odluka organa upravljanja bilo kog privrednog društva, overa takve vrste je donosila javno-beležničku nagradu javnim beležnicama od 90.000 dinara. Zapisnik sa osnivačkih sednica društava, u zavisnosti da li su bila privredna društva sa jednim vlasnikom ili su bila akcionarska društva, taksu odnosno javno-beležničku nagradu koju su oni bili predvideli za takvu vrstu posla za overu jednog zapisnika trebalo je da košta od 120 do 500.000 dinara. Upravo od onih koji su predvideli takvu vrstu drakonskih taksi i javno-beležničkih nagrada danas slušamo kako su neke takse daleko manje neprimerene današnjem društvu. To bih shvatio, verujem da je siromaštvo veliko, verujem da je pet dinara za neke veliki novac, verujem da je 50 dinara veliki novac za neke, ali to ne mogu da prihvatim kada se oni koji su debelo napunili svoje džepove prazneći džepove običnih ljudi, koji su doveli do siromaštva koje je neizdrživo za gledanje, kada se oni danas zalažu za prava na manju taksu, na manju javno-beležničku nagradu iako su predvideli te javno-bežničke nagrade koje su se kretale od 3.000 do 500.000 dinara i prava je sreća da su na vreme oboreni sa vlasti, odnosno da građani 2012. više nisu hteli da daju poverenje takvoj političkoj grupaciji i još jednom da podvučem da je gotovo nemoguće da su želeli da predvide da jadnog, siromašnog čoveka samo potvrda o životu je trebala da košta 3.000 dinara. Verujem da te javno-beležničke nagrade neće biti tolike, verujem da će biti duplo manje. Usudiću se da kažem, a to ćemo videti kad nova vlast donese nove tarife, da verujem da će te javno-beležničke nagrade biti pet puta manje od onih koje je predvidela gospođa Snežana Malović svojim predlogom javno-beležničkih tarifa. Ono što želim još da komentarišem, a što meni nije dovoljno jasno, kada su u sudovima i opštinama povereni poslovi, a molim gospodina ministra pošto ga ne vidim da obrati pažnju, overe, molim za tumačenje, ko će, s obzirom da je drugim zakonom utvrđeno da ugovore isključivo prave javni beležnici, i ukoliko se ti ugovori sklapaju na teritorijama opština i gradova gde javnog beležnika nema, pitam za tumačenje - ko će te ugovore sastavljati u gradovima i opštinama gde nemamo sada javne beležnike, s obzirom da po Zakonu o overama potpisa itd, je predviđeno da sudovi i opštine, odnosno opštinski organi to rade kao poverene poslove, pa stoga pitam, a pitam i vas – ko će u takvim situacijama sastavljati ugovore o prometu nepokretnosti koji spadaju u javno-beležničku ispravu i koje po članu 4. Zakona isključivo rade javni beležnici? Molim za to tumačenje čisto gledalaca radi. Moram reći da zbog nekih obaveza pred sudovima nisam bio u prilici da pratim celu sednicu, pa dozvoljavam da je ministar to već objasnio, a da ja to nisam čuo. Takođe, ono što želim da pitam, data su po meni malo šira prava javnim beležnicima da kada u ugovoru, a to je bilo predviđeno nekim ranijim nacrtom, pa ne znam da li će to biti ponovljeno, posumnja u vrednost navedene u ugovoru može sam da utvrdi tržišnu vrednost na osnovu određenih parametara, pa nije teško pretpostaviti da će javni beležnici kada je to negde na ivici od 500.000 dinara pokušavati to da prebace na neki veći iznos čisto da bi dobili veću javno-beležničku nadoknadu i uvećali svoju taksu. Predložio sam amandmane s obzirom na ogromnu sirotinju i često prometovanje zemljišta gde se radi o jako sitnim parcelama koje nasleđuju pravni sledbenici i predložio sam da se po pitanju prenosa taksena promet nepokretnosti prilikom overe za područja i katastarske opštine i gradove,naseljena mesta, odnosno ona koja imaju manje od 5.000 stanovnika da se prepolove i da se na njih odnose odredbe kao na poklone gde se plaća samo 50% od te takse. Takav amandman sam predložio s obzirom da smatram da zbog česte promene vlasništva, zbog izumiranja sela gde u mnogim selima nema pas da zalaje, pa jednu parcelu nasledi pet sledbenika i dolazi do prometa svake godine, te parcele često ne koštaju ni 100 evra, a da iz javno-beležničke nagrade i takse može proisteći trošak prilikom prenosa samo za te svrhe oko 30.000 dinara i stoga sam amandmanom predvideo da takve takse budu prepolovljene u situacijama kada se promet vrši na poljoprivrednom zemljištu i na seoskim područjima. S tim u vezi što javni beležnik ima pravo da utvrdi cenu veću od navedene u ugovoru navešću i primer zašto verujem da je Vlada imala razlog da u takvom nacrtu predvidi da javni beležnik ima pravo da posumnja u tržišnu vrednost. Navešću za vreme vlasti jednog režima, koji sam delimično podržavao 2000. godine pa sam morao da ga se odreknem, došlo je do prometa određenih šećerana koje su uprkos tome što su vredele više desetina miliona evra prometovane za tri evra. Pitam se da se to danas desi da li bi javni beležnik imao pravo da recimo na šećerani u Kovačici ne prihvati ugovornu vrednost koju je država uspostavila u ugovoru sa „MK Komercom“, finansijskim direktorom stranke bivšeg režima. Ukoliko javni beležnik posumnja u takvu vrstu, da je tada postojao mogao je da posumnja i da kaže – stanite malo vi drugovi iz te i te stranke, jeste da vam je to finansijski direktor, ali jedna šećerana koja na zalihama ima osam miliona evra šećera, koja na računu ima tri miliona evra, kao što je to imala šećerana u Kovačici. U takvim situacijama javni beležnik je mogao u taj ugovor da unese tržišnu vrednost koja se kretala u više desetina miliona evra i da kaže – stani, jesi ti finansijski direktor određene stranke, jesi ti kum nekih lidera u toj koaliciji, ali što je puno, puno je i ne može nešto što je koštalo 10 miliona evra da se proda za tri miliona evra. Drugi primer zašto je javni beležnik trebao da postoji jeste kada neki bivši premijer reši da uzme 525.000 evra od države protivno propisima za prolećnu sadnju 2007. godine vinograda. Ukoliko je on to želeo da isprometuje iako ga subvenciija nije sledovala jer se zakup zemljišta desio tek u novembru 2007. godine pa se proleće u Srbiji ne može desiti u novembru, dakle protivno propisima je to povučeno i kada želi da to otuđi, recimo, šta će biti gospodine ministre, ako se to desi sada pa se neki ugovori o prometu pola tih vinograda izvrše na Devičanskim ostrvima, pa bivši premijer uzme i pola vinograda prevede na vlasnika koji se zove Vinous Venturis Devičanska ostrva, u takvim situacijama – koja će javno-beležnička služba biti nadležna, jer smo danas videli od takvih lica najviše primedbi na javno-beležničke poslove iako su njihove overe veoma sumnjivih ugovora davno završeni. Očekujem odgovore na ova pitanja, otprilike – šta će se desiti sa ugovorima koje budu pravili na teritorijama opština gde nema javnih beležnika? Tu će sudovi overavati te ugovore.

Da li će to stranke međusobno da sastavljaju ugovore? Nemam ništa protiv toga. Čisto radi građana koji su već u redovima pred sudovima želeći da iskoriste poslednji dan overe želim odgovor na ta pitanja. Naravno, mislim da su građani razumeli da će se i nadalje vršiti overa pred sudovima i da ovog trenutka nema razloga za prevelike gužve pred sudovima. Na kraju da pitamo, ukoliko ugovor bude kakav sam rekao, ukoliko overu budu vršili opštinski organi, pitam takođe ministra da li će u skladu sa Zakonom o taksama i nekim drugim zakonima njima pripadati javnobeležnička nagrada, ili ne? Hvala. Izvolite. Predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, postaviću par malo jednostavnijih pitanja u odnosu na mog prethodnog kolegu, a tiče se više ovog predloga zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Gospodin ministar je dao obrazloženja danas na početku da tamo gde neće biti notara, s obzirom da tu i tamo poprilično se kasni sa polaganjem ispita za notara, da će u tom periodu tranziciono nastaviti i sudovi, lokalne samouprave da overavaju potpise. Međutim, sada je ovde po meni otvoreno pitanje – šta ako nakon određenog roka koji Predlog zakona određuje, ne budu u određenim sredinama stručni notari sa položenim ispitom obezbeđeni, šta će se u takvim situacijama uraditi? Po meni je još važnija situacija – kada će biti određen jedan notar u Preševu, jedan u Bujanovcu, ako budu u međuvremenu polagali? Meni je stvarno nejasno da stručnjaci i pravnici sa položenim pravosudnim ispitom još uvek ne mogu da polože ispit za notara. Ako se u međuvremenu i to uradi i obezbede ti notari, ako ostane isti Zakon o parlamentarnim izborima i obaveza kod nacionalnih manjina da obezbede 10.000 potpisa, sudski overenih potpisa za podršku izbornoj listi i manjinskoj, onda u našem slučaju biće najmanje 5.000 potpisa overenih u Preševu i 5.000 u Bujanovcu, to je obiman posao. Do sada smo tražili od ministarstva pomoć da se ojačaju sudovi da bi više overivača bilo na terenu da bi se stigao ovakav obiman posao, u jednoj opštini 5.000 ili više potpisa. Kod velikih stranaka u stotinak opština po 100 potpisa, veoma brzo se pokupe, ali u jednoj opštini da uradiš to, u jednoj srednjoj opštini da pokupiš preko 5.000 sudski overenih potpisa, to je ogroman posao. Ovo ostaje poprilična dilema.

Hvala. Na listi više nema prijavljenih govornika. Pitam pre zaključivanja pretresa da li predsednici ili predstavnici poslaničkih grupa žele da iskoriste pravo iz člana 96? Izvolite. Nemojte se ljutiti molim vas. Bio sam onemogućen da repliciram ministru, pa sam hteo čisto da preciziram određene stvari vezane za ove predloge zakona i da se složim sa ministrom oko nekoliko stvari. Naravno da se mi slažemo da je ovaj institut koji se uvodi u naše pravosuđe i koji je ovim zakonima dodatno preciziran neophodan. Takođe, smatramo da tu nema nikakve dileme. Ispričali ste nešto u poluanegdotskom smislu, kako deluje kada neko dođe pa se lažno legitimiše kao sudija, ako se dobro sećam, podsećam vas, što ste naveli kao primer. Koliko je to strašno i koliko pokazuje često očajno stanje u nekim segmentima našeg pravosuđa, ali ne samo pravosuđa nego našeg društva. Takođe se slažem sa vama. Mislim da ko god se lažno legitimiše i predstavlja je čovek bez suštinske časti i ne može da obavlja svoju dužnost, pa bio on i ministar policije ili bio neko ko se predstavlja kao sudija, a nije sudija.

To pokazuje stanje naših javnih finansija, tako da je ne verujem da to u suštini nešto značajno doprinosi u sadašnjoj situaciji u kojoj se Srbija nalazi. Mislim da ste rekli u jednom momentu da će imenovanja biti i bila su rađena isključivo na osnovu zakona. Naravno da će svako pristojan, normalan i svaki građanima ove zemlje podržati takav stav, ali podsećam vas i podržavam u vašoj želji da razgovarate sa ljudima još jednom koji su imali određene zamerke za proces imenovanja. Drago mi je da ste sa njima već imali sastanak i molim vas da to ponovo uradite zato što je za mene neverovatna stvar, koja se kosi sa vašim stavom, da će sve biti rađeno isključivo na osnovu zakona zato što se ovde kaže da Ministarstvo pravde ne donosi podzakonska akta kojim bi se bliže razradili zakonom predviđeni kriterijumi za izbor javnih beležnika. Umesto toga, u nepostojanju jasnih i preciznih pravila konkursna komisija je derogirala kriterijume predviđene zakonom, svoje mišljenje donosi na osnovu parametara i opštih ocena koje sama kreira i primenjuje na podnete prijave. Zabrinjava me i to da je prvi uslov predviđen zakonom uspeh na pravosudnom ispitu, a na strani četiri – mišljenja komisije, kaže se doslovno – uspeh na pravosudnom ispitu nije mogao da bude značajan kriterijum, kraj citata. Ovo mene zaista brine. Ako je ovo tačno, a to se nalazi na strani četiri, mišljenja komisije, onda mi imamo ozbiljan problem, onda vaš stav o tome da će sve biti rađeno po zakonu i po propisima nije u liniji sa onim što se desilo prilikom odabira kandidata, tj. odabira budućih javnih beležnika. Mislim da je ostalo nejasno pitanje opšteg utiska članova komisije, kakav je to kriterijum opšti utisak članova komisije koji se boduje od 0 do 15, a razgovarali su sa kandidatima, sa 20 u jednom danu od dva do četiri časa poslepodne? Slažem se sa vama za ono, ako se sećate, za javnog beležnika, za pripravnika. To se slažem i mislim da je vaše objašnjenje adekvatno, ali molim vas onda, zašto to ne bi naveli u tom članu? I vi i ja kao pravnici mislim da ćemo se složiti da je uvek bolje kada nešto piše nego nešto što se podrazumeva ili se izvlači iz drugih članova. Ne mislim da bi to stvorilo neku pravnu konfuziju, naprotiv. Ništa vas ne košta u političkom ili stručnom smislu da tako nešto uradite, a mislim da bi to bio jedan iskorak koji bi bar jednu nedoumicu koju ste videli kako se lako stvorila ni iz čega. Vi ste jako dobro taj deo objasnili. Takođe, ja moram da kažem da ono što ste vi rekli, a što je sada vidim dobilo i medijsku pažnju, a to je da niko od javnih beležnika nije politički postavljen na tu funkciju, ja vam verujem, nego je problem što smo u međuvremenu od kada smo vi i ja imali tu razmenu stavova i informacija do mene je stiglo jako puno informacija iz cele Srbije građana koji me zovu i koji me ubeđuju da je to tačno. Dakle, da su većina tih ljudi partijski, ne direktno imenom, ja ne mislim da je tu bila neka partijska komisija ili da ste vi lično, čak sumnjam da ste vi znali ko je član SNS ili nije član SNS, ali mislim da bi bilo dobro da bi izbegli onaj problem sa 600 sudija o kojima smo pričali, da vi sada nama kažete, ne vi lično, da li vi imate saznanja da li su ti ljudi članovi SNS ili nisu? To bi bilo dobro za građane Srbije. Ovde se spominje jedan poslovni čovek malopre, vlasnik MK Komerca, gospodin Kostić u jednom, čini mi se onako na jedan adekvatan način, a naročito ako znamo da je on čovek koji je sad vrlo blizak Vladi i vrlo blizak gospodinu Vučiću, i čovek kome se nudi da vodi javna preduzeća u Srbiji, i nije mi nekako prijalo kada neko iz SNS proziva gospodina Kostića.

Dakle, recite, mi ministre uzimajući u obzir moju neukost i nepoznavanje svih detalja i unapred se izvinjavam, ali recimo, kod projekta „Beograd na vodi“ zamolio bih gospodu iz većine i uvažene dame, ako mogu tiše, ne čujem sebe Ugovor, tj. projekat „Beograd na vodi“, mene zanima ko će sada te predmete nepokretnosti u ovom slučaju da vrši, da napravi isprave o prenosu prava nepokretnosti, recimo, u okviru tog projekta, ako znamo da ima 10 ljudi u Beogradu koji to mogu da rade. Kako će na primer biti odlučeno ko će od tih javnih beležnika, taj vrlo lukrativan posao da dobije i po kom kriterijumu, da li će biti neki tender ili će prosto vlast odlučiti koje od tih javnih beležnika eventualno član ili blizak SNS, a da vi to ne znate. Recimo, to bi bilo zanimljivo znati. To je recimo, konkretna stvar. Kako ćete odlučiti ko će to da radi, i kako oni drugi koji to neće dobiti da rade za „Beograd na vodi“ kako oni da se osećaju? Zašto? Dakle, tu stvaramo, ja se slažem da je ovo jedan osetljiv teren, nešto novo za naš pravosudni sistem, jedna propuštena šansa, višedecenijska koja nije postojala u našem sistemu koja se ovim ispravlja, ja isto tako se na slažem sa vama da je sve u redu i da će sve super da funkcioniše. Smatram da je bilo jako malo vremena da su ljudi nepripremljeni da ne znaju gde mogu da ostvare svoja prava i kontakt sa javnim beležnicima, bez obzira što vi ulažete napor i stavljate, kako ste rekli adresu i telefon i ljudi iz cele Srbije, na vaš sajt Ministarstva, jer plašim se da će ovo izazvati dodatne probleme našim građanima, nenaviknutim na ovaj institut, a i samim javnim beležnicima, koji se tek uhodavaju u ovaj posao. I na kraju, niste mi odgovorili kako tumačite činjenicu da je Komora napravljena javno-beležnička, sa 94 beležnika, a potrebno je 100 po zakonu i zašto to onda nije urađeno pre godinu dana kada ih je bilo 55, da bi bilo po zakonu. Da li to znači da ovo što je urađeno, da je nezakonito, a ja mislim da jeste. Dakle, kako mislite da to ispravite i kada ćete i na koji način ljude pospešiti da bude više javnih beležnika, da bi pokrili celu Srbiju? Kako vi tumačite činjenicu da ih je danas samo toliko, a toliko vremena je bilo za njihovu pripremu i postavljenje i sve ostalo što je zahtevalo formiranje ovog važnog pravosudnog instituta.

Izvolite isto 10 minuta i 30 sekundi.

Tu nemam šta da dozvolim.

Sve što se kaže i sve što kaže SNS, pretnje su tužbama da ućutimo, pretnje su svakakve prirode, samo da ne nastavimo sa reformama, a čini mi se postoji i neka želja i da se izbacimo iz parlamenta i iz našeg društva. To je jako čudno gledanje demokratije i definisanje gde samo jedna strana koja je 12 godina kreirala našu državu, dovela na rub propasti, želi sada da utiša i da ugasi i da uništi sve druge. Srpska napredna stranka kao što su uvažene kolege iz poslaničke grupe SNS rekle, mi ćemo glasati za sva tri predloga zakona i o overavanju potpisa, rukopisa, prepisa i Predlog zakona o prometu nepokretnosti i dopune Zakona o sudskim taksama. Smatramo da uz amandmane koje smo kao poslanička grupa podneli, koje će izvršiti jedno dodatno brušenje ovih predloga zakona, ovi zakoni doneti jednu novu vrednost, odnosno vratićemo se korenima koje je jako lepo elaborirala i moja koleginica Biljana Pantić Pilja, da je uvođenje notara u stvari jedna vrednost koja je bila u našem društvu decenijama unazad. Na taj način, smatramo da će se sudovi rasteretiti i da će sudovi raditi onaj posao za koji su ovlašćeni po zakonu i po Ustavu, da nećemo imati sudske sporove koji se vode godinama, da ne kažem i decenijama i da će dostupnost pravdi, građanima, biti mnogo brža i lakša. Cenimo napore, gospodine ministre, koje ste kroz ove predloge zakona i predvideli, napore kojima uviđate sve specifičnosti našeg društva, uviđate da mi u Srbiji trenutno imamo 94 notara koji su položili ispit. Tu bih se složio sa mišljenje i sa aspektima koje je izneo uvaženi kolega Martinović, kada je rekao, po čemu je Vlada odgovorna, zato što je 94 ljudi položilo ispit na notara? Da li je posao Vlade bio da utvrdi sve kriterijume ili da te kriterijume spušta, pa da dobijemo ljude koji će raditi taj posao, ali nedovoljno kvalifikovane? Smatram da je posao Vlade da napravi dobre zakonske okvire, kao što su ovi zakonski okviri, da definiše ispite koji neće biti laki, koji neće biti takvi da svako može da položi, već će moći da polože i da rade oni najkvalitetniji, zato što je za SNS prioritet kvalitet, kvalitet za građane Republike Srbije, a ne članstvo u stranci ili bilo kojoj drugoj, ili poznanstvo, ili broj telefona bilo kojeg ma koliko moćnog pojedinca u našoj državi. Zbog toga mislim da kriterijumi koje ste propisali i lestvica koju ste podigli gospodine ministre, prilikom polaganja ispita za notare, mora da ostane na istoj visini i neka je preskaču najkvalitetniji.

U ovom trenutku, 94 ljudi je položilo ispit za notare. Nadam se da će oni stručni, oni koji nisu do sada polagali ili koji su polagali, ali nisu dali dovoljno znanja, da će se potruditi i da ćemo popuniti i ostalih 280 mesta koliko ste gospodine ministre i procenili. Mislim da smo dovoljno govorili i o nekim boljim uslovima za građane Srbije koji ovakva rešenja donose. Ranije smo imali situaciju da su takse motivisali da što je krupnija i što je skuplja nekretnina da su obaveze i takse bile manje. Sada je okrenuto. Sada su ovi zakoni okrenuti običnim ljudima, na žalost onima koji su spremni i primorani da prodaju dedovinu, da prodaju parče zemlje kako bi sinove, ćerke, unuke, unuka školovali, kako bi im omogućili pristojan i normalan život, da takvi ljudi koji prodaju ili kupuju te male nekretnine, te manje vrednosti, kako bi plaćali manje.

Jednu stvar ću reći, koju prosto ni sam sebe ne mogu da ubedim da ću to reći, a to je da ću se složiti sa prethodnim govornikom u jednoj stvari. Složiću se da je lažno predstavljanje loše.

E to je zaista loše. I po tome ću se saglasiti…

oko lažnog predstavljanja i time završavam. U svakom slučaju gospodine ministre još jednu poruku da sa ovakvim kriterijumima, sa ovako visokim standardima i sa radom u interesu građana Republike Srbije samo dalje nastavite. Moram da dam repliku Borislavu Stefanoviću, pomenut je predsednik stranke, koliko sam razumela. Izvolite. Ne koliko predsednik koliko sama stranka. Svakako ima osnova. Ja to kažem baš zato da bi vas podstakao, dakle većinu da ne reaguju kada se spomene premijer, zato što je to ličnost premijera. Ona nije nikada napadnuta direktno i lično, ali kada se spomene vaša politička organizacija, svakako. To je više molba. Vi možete naravno da uradite kako hoćete. Dakle, mi smo ovde izneli, uvaženi kolega, neke rekao bih dosta precizne stvari, s kojima ne morate da se složite. Izneli smo pitanja koja građani postavljaju. Vi na to odgovarate na način kako je ovo dobar zakon i kako svi koji kažu drugačije kleveću i lažu. To je u vašem stilu. Isto tako kažete kako vi imate dovoljno izvršitelja da pokrijete celu Evropu, toliko imate članova. Ja ne znam, da vam pravo kažem, da li bi iko išta bolje sročio o vašoj političkoj organizaciji od vas samog što ste ovo rekli. Vi imate zaista toliko izvršitelja da biste mogli da pokrijete celu Evropu, s obzirom na to da se svaki dan učlanjuje otprilike 1.000 građana Srbije u vašu organizaciju da bi došlo do posla. Pitate me kakva je replika?

Može neko u Srbiji neko vreme da ustane i da viče na političke oponente mnogo manje od njih, kako iza nas stoji ogromna snaga i ogromna podrška. Može nekoliko puta to jako glasno da izgovori, ali to od toga neće napraviti večnu vrednost, napraviće privremenu vrednost, zato što dela Sada je isteklo i tih 18 sekundi što sam uzela. Samo rečenicu. Koliko je ko u temi i nije u temi govori činjenica da je uvaženi kolega prethodni govornik, govorio o izvršiteljima, a podsetio bih ga da je ovo sada Predloga zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, ali i glavna tema o notarima i beležnicima, tako da nema nikakve veze sa izvršiteljima. Ono što bih još jednom ponovio, ja znam da postoje ljudi koji menjaju mišljenje preko noći, po potrebi, pa čas je neko prihvatljiv, pa čas nije prihvatljiv i da je ta prihvatljivost, odnosno neprihvatljivost vezana za zadržavanje funkcije i za zadržavanje fotelja i za zadržavanje beneficija, ali ne treba tako u desetak - petnaest minuta da menja mišljenje. Mišljenje koje je izrečeno da je lažno predstavljanje loše, sad je odjednom postalo lažno predstavljanje dobro.

Ne kažem, još uvek je, ali se predstavlja tako svako ko ima samo 6% podrške građana Srbije koji živi u Vojvodini, a predstavlja se i ima svu vlast i svu moć i sve poluge vlasti koje pokazuje i preko Razvojne banke i preko Fonda za kapitalna ulaganja i preko svih vrednosti koje su devastirane u AP Vojvodini, po meni čini lošu stvar ne za sebe, ne za svoju organizaciju, čini lošu stvar za građane Srbije koji žive u Vojvodini.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da nikada nisam pokazao neku vrstu bahatosti u Skupštini koja bi ukazala na to da postoje zabranjena pitanja koja mogu da mi se postave. Ne postoje i mislim da to nije dobro da postoji ni u jednom predstavničkom domu, pa ni u našoj uvaženoj Narodnoj skupštini. Kriterijume za vrednovanje kandidata za javne beležnike propisao je zakon. Tak zakon donela je parlamentarna većina 2011. godine. Stranka kojoj imam čast da pripadam nije učestvovala u pisanju tog zakona. Tokom današnje rasprave rekao sam da i pored nedostataka koje taj zakon ima, u svojoj suštini on je dobar. Kaže lepo naš narod – krivo sedi, ali pravo besedi; to ćete od mene uvek moći da očekujete. Istina je da je taj zakon prepisao kriterijume koji su uspeh na pravosudnom ispitu, pri tome sam zakonodavac prenebregnuo činjenicu da se naš pravosudni ispit ocenjuje opisnom ocenom „položio“ ili „položio sa odlikom“ Dve ocene. Položio sa odlikom“ među onima koji su imali prilike da polažu pravosudni ispit ili da prisustvuju polaganju pravosudnog ispita, vrlo dobro znaju da predstavlja u Srbiji pravu retkost, što je dobro. Znači da za taj najveći uspeh na pravosudnom ispitu još uvek postoji jedan kriterijum. Nije mi poznato da postoji kandidat za javnog beležnika koji je pravosudni ispit položio sa odlikom, a da nije izabran za javnog beležnika. Drugi kriterijum je uspeh na javnobeležničkom ispitu. U dopisu koji je ovde citiran, stoji nešto što je apsolutni non sens. Imao sam priliku da jedan deo svog radnog, kratkog ali radnog veka provedem u akademskoj sredini i znam da je neuporedivo teže kada vas ispituje više od jednog ispitivača. Odredbe o polaganju javnobeležničkog ispita koje se osporavaju, u trenutku kada sam postao ministar pravde, su bile takve da je ispitnu komisiju činilo pet šest članova, a da su jednog kandidata ispitivala samo tri člana. Izmenama i dopunama zakona to je promenjeno u propis da komisija ima pet članova i da svih pet članova ispituje jednog kandidata. Dakle, tamo je komisija od šest članova, tri ispituju jednog, a ovde je komisija od pet članova i svih pet, bez mogućnosti podešavanja kao što je tamo bilo moguće, ne kažem da je činjeno ali bilo moguće, imate šest, pa kažete – ova tri će ispitivati ovoga, a ona tri onog drugog kandidata. Ne, ovde isti ispitivači, svi zajedno ispituju jednog kandidata. Svakome ko je polagao ispite, a pogotovo ovako teške ispite, jasno je da je tako teže položiti ispit. Ja sam ponosan na jednu činjenicu, a to je da sam tražio od članova konkursne komisije da od svih kandidata pre obavljanja razgovora zatraže pismenu saglasnost kandidata da se razgovor tonski snima. Svaki razgovor koji je sa kandidatima obavljen je snimljen i svakom kandidatu su inicijalno bila postavljena identična pitanja.

Zato sam rekao da potpuno mirno mogu svakoga da pogledam u oči kada je upitanju bilo kakva priča, bilo da je to narodni poslanik, bilo da je to neizabrani javni beležnik, bilo da je izabrani javni beležnik, bilo da je Zaštitnik građana, jer sve o čemu se razgovaralo postoji dokumentovano. Šta da kažete kada vam dođe kandidat koji bi trebalo da je imenovan od 1. septembra da počne da overava potpise, ako se sa vama posvađa kada ga pitate zašto nije potpisao sopstvenu prijavu na konkursu? Šta da kažete kandidatima koji vam pišu anonimnu pritužbu na rezultate izbora, a da nisu dobro ni pročitali Zakon o javnom beležništvu u kome vrlo jasno stoji da ne postoji pravo na pritužbu, već isključivo pravo na tužbu Upravnom sudu kojem se inicira upravni spor? Šta da kažete onome ko je došao i rekao da je sudija, a da vam je pri tom rekao potpunu neistinu i ne što je rekao, nego je to i napisao u svojoj biografiji koju je dostavio? Šta da kažete kandidatu koji dođe i kaže vam u lice da mu je neki član porodice fiktivno uplaćivao radni staž četiri, pet ili osam godina, a onda dođe i buni se što nije među izabranima ili možda neko smatra da je takve ljude trebalo imenovati? Kada sam rekao – nisam učestvovao u donošenju zakona, mislio sam na to što sam po odredbama ovoga zakona, bez obzira na mišljenje konkursne komisije, po zakonu koji nisam pisao, imao pravo kao ministar da izaberem koga god sam hteo, a to je zakon koji je donela većina u periodu 2008. do 2012. godine. Dakle, ministar pravde, ko god da je u trenutku imenovanja javnih beležnika, mogao je da izabere svakoga ko ispunjava uslove, odnosno bilo koga od lica koji ispunjavaju uslove. Ima jedna lepa Sokratova rečenica, ne tiče se direktno ovoga ali može da se primeni, kaže: „Ko uđe u brak kajaće se, ko ne uđe u brak kajaće se“ Ko god da je sprovodio ovaj postupak, bio bi suočen sa ovakvim pričama. Izjavili ste, odnosno jedan od prethodnika je izjavio da je konkursna komisija derogirala kriterijume. Apsolutno netačno. Audiatur et altera pars“ - ne čuste drugu stranu, a donesoste sud. Citiran je nepotpisani dopis. Neko nije u stanju da svojim imenom i prezimenom staje iza nečega što odgovorno tvrdi, a tvrdi prilično važne stvari. Svako ko je potpisao dopis i tražio sastanak, dobio ga je i dobiće ga. To nikada kod mene u kabinetu nije bilo sporno. Niko od neizabranih kandidata ko je došao mi nije rekao – ljudi su birani po političkoj liniji, a po zakonu koji je donela neka druga većina čak je i to bilo moguće. Neko je svojevremeno birao sudije, tužioce i zamenike tužilaca po političkoj liniji ili po rođačkoj liniji, nije to bilo toliko davno, ima skoro pet godina od tada, pa je doneo Zakon o javnom beležništvu kojim je isto to mogao da radi, ali se izgleda nije nadao u tom trenutku, ponesen tim zanosom, da će doći neko drugi na vlast i da taj neko drugi ko dođe na vlast neće razmišljati na takav način. Ne postoji kriterijum opšteg utiska o tome kako neko izgleda ili priča. Kandidatima su se postavljala tačno formulisana pitanja koja su se ticala kriterijuma za izbor. Kada nekoga birate za javnog beležnika, valjda je normalno i da ga pitate kako misli da će organizovati svoju javno-beležničku kancelariju. Da bismo izbegli svaku vrstu pokušaja političke podmetačine, uz unapred izrečeno izvinjenje, ko će sastavljati ugovore kada se bude trgovalo nekretninama sagrađenim u okviru Projekta „Beograd na vodi“, tu će biti javni beležnici koji pokrivaju područje suda na čijoj teritoriji se nalaze i te nekretnine. Koliko mi je poznato, Projekat „Beograd na vodi“ treba da se realizuje na području koje pripada, saglasno sudskoj mreži, području Prvog osnovnog suda i području Trećeg osnovnog suda. Dakle, jedan deo je sa južne strane Save, drugi deo je sa severne strane Save. Koliko mi je poznato, za ta dva područja imenovano je preko 20 javnih beležnika. Ko će od njih to raditi, to će da odluči sama stranka. Ako na području jednog suda imate pet javnih beležnika, a jedna ste od strana ugovornica, sa drugom stranom ugovornicom sami ćete odlučiti kod koga ćete da idete. To je nešto što stranci apsolutno stoji na raspolaganju. Možda bi pokušaji insinuacije koja je ovde izrečena i te kako imala smisla da vi za područje Prvog osnovnog suda imate samo jednog javnog beležnika. Da imate samo jednog, onda bi vas sve upućivalo samo na tog čoveka, pa bi taj pokušaj insinuiranja mogao da bude uspešan. Ovako, bojim se da je apsolutno neuspešan. Nijednog jedinog trena nisam rekao sve je uredu i sve će savršeno da funkcioniše, ali one insinuacije koje su se namerno pojavile juče u jednim novinama, da bi jedan organ vlasti danas izašao, pozivajući se isključivo na informacije bez izvora, i pokušao da produkuje neku vrstu hajke, apsolutno su netačne. Onaj ko je rekao da se ne zna gde će raditi, mogao je već danas od 15.00 časova da prati vesti uglavnom na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, upućuje se na podatke gde možete naći, dakle, čitav imenik javni beležnika, i to klasifikovan po sedištima od, ako se ne varam, Bačke Palanke ili Bačkog Petrovca nisam siguran koji je prvi do Šapca, po azbučnom redu navedeni svi javni beležnici i adresa njihovog sedišta. Ima jedna stvar koju sam saznao u razgovoru sa kolegama koji su predstavnici javnobeležničkih komora, ali i ministarstava pravde država iz okruženja. Gotovo svi su mi rekli jednu stvar koja, kada se prvi put susrećete sa ovom delatnošću, zvuči neverovatno. Recimo, kolega iz Crne Gore mi je rekao - nećete verovati za manje od tri godine koliko su građani postali pravno obrazovaniji i pravno pismeniji, zahvaljujući javnom beležništvu. Postavljeno je jedno pitanje na kome mogu samo da se zahvalim - kada ćemo da podstaknemo ostale kandidate ili diplomirane pravnike, koji ispunjavaju uslove, da se kandiduju za druga slobodna javnobeležnička mesta? Imaćete i vi prilike kao narodni poslanici da, odlučujući o Predlogu zakona o izmenama Zakona o javnom beležništvu, date i svoj doprinos u tom pogledu. Već sam izašao sa predlogom da se u mestima u kojima više nemamo sudske jedinice, u kojima više nemamo nekadašnji opštinske, odnosno osnovne sudove, a imamo prostorije, odnosno nepokretnosti koje su u svojini Ministarstva pravde, odnosno Republike Srbije, a korisnik je Ministarstvo pravde gde su do juče bili sudovi i sudske jedinice, da u tim pasivnim područjima država izađe sa predlogom i kaže kandidatu za javnog beležnika nudimo da pet godina bez naknade koristi ove prostorije plaćajući troškove redovnog održavanja i da tu ima svoju javnu beležničku kancelariju. Moram da vam priznam da je taj predlog naišao na mnogo veće odobravanje upravo u ovim državama u kojima beležništvo već funkcioniše, nego što je kod nas. Ja od toga neću odustati. Druga podsticajna mera biće da kandidat koji, recimo, prihvati da ide za javnog beležnika u Boljevac i obavlja svoju javnobeležničku delatnost u Boljevcu ili u Plandištu ili u Baču ili u Arilju, takav javni beležnik će nakon određenog perioda, prilikom narednog izbora za beležnika u većem gradu, imati prednost. To je nešto što postoji u zemljama u kojima je beležništvo ustrojeno i ima već neku tradiciju svoga postojanja. Postavljena su pitanja vezana za overe. Jedan uvaženi kolega iz opštine sa jugoistoka Srbije ili juga centralne Srbije, kako hoćete, je postavio pitanje – šta sa opštinama u kojima čak ni do 1. marta ne bude imenovan javni beležnik, ko će nastaviti redovne poslove overe koje danas rade sudovi i jedinice lokalne samouprave? Sudovi i jedinice lokalne samouprave. Niste me možda najbolje razumeli, ali do 1. marta postojaće u tim poslovima dualizam. Građanin, recimo, u Zrenjaninu će moći sam da izabere da li će otići u sud, u zgradu gradske uprave ili kod javnog beležnika. U istom tom Zrenjaninu od 1. marta moći će da ode samo kod javnog beležnika, a recimo u Bujanovcu, ako ne daj bože, ni 1. marta ne budemo imali javnog beležnika i dalje će odlaziti u opštinu i u sud dok ne bude imenovan javni beležnik. Moram da vam prenesem, gledajući kako smo koncipirali delokrug nadležnosti, način delovanja beležnika u Srbiji, da iz mnogih država okruženja nam kažu da je neuporedivo bolje nego kako je krenulo kod njih. To ne znači da mislim da će ovo biti besprekorno i sjajno. Potrebno je jako savezništvo Komore i Ministarstva i ne odustajanje Ministarstva, kao što reče koleginica Pantić Pilja, od sprovođenja kontrole nad radom beležnika. Tu će morati da se radi, jer su dobili jedan važan posao kojim će se baviti.

Mislim da sam od početka ove godine sigurno imao oko 30-ak izjava u javnosti koje su se ticale isključivo javnih beležnika. Može neko da kaže da je to nedovoljno. Koristio sam svaku priliku da o tome govorim, i ne samo ja, već moji saradnici iz Ministarstva. Još jednom ću da se vratim na bitan detalj. Zašto nije imenovano 100 beležnika? Ko me nije dobro čuo, ja ću još jednom vrlo rado da ponovim. Nije zato što nisu konkurisali za tih 100 mesta. Kandidati koji su položili javno-beležnički ispit i ispunjavaju uslove da budu birani za javne beležnike, tu ću ispraviti kolegu Babića, nehotice je napravio jednu grešku, ima gotovo 180. Naš problem je što tih, ako se ne varam, 178, koji su konkurisali, nisu konkurisali za određena mesta uopšte. U Aranđelovcu nije konkurisao niko. U Gornjem Milanovcu nije konkurisao niko. U Čoki nije konkurisao niko. U Požegi nije konkurisao niko. Može da se postavi pitanje - što ste raspisivali konkurs za mesta gde neće konkurisati niko? Raspisali smo konkurs za mesta gde je bilo kandidata koji su ispunjavali uslove, ali se oni nisu prijavili na taj konkurs. Dakle, sve što je bilo na državi, odnosno na ministarstvu je urađeno. Ne možemo da poredimo tu situaciju kada imamo gotovo 180 ljudi koji ispunjavaju uslove sa situacijom od pre godinu i po dana kada ih je bilo 55. Jednostavno su neuporedive. Reč je o odredbi koja je u prelaznim i završnim odredbama zakona. Moram da vam priznam da kada sam došao na mesto ministra pravde gotovo svaka od tih odredbi je bila prekršena, što znači da prethodni saziv Ministarstva gotovo ni jednu obavezu iz tu predviđenih i propisanih nije ispunio. Ne znam da li ste me ovde jedan jedini put čuli da sam nekog od svojih prethodnika zbog te konkretne stvari jedan jedini put napao. Ovo nije bio napad, ovo je bila konstatacija. Kako izgledaju i kako će izgledati prijemne kancelarije, odnosno prostorije za overu u sudovima 1. septembra. To smo mogli da vidimo koliko građani ne znaju šta ih čega 1. septembra, pokazala nam je gužva na šalterima u beogradskim sudovima u prethodnih nekoliko dana, jer su znali da od 1. septembra više u sudu neće moći da obavljaju tu vrstu overe. Da nisu znali ništa, verovatno bi situacija bila kao i svakog 20-og, odnosno poslednje nedelje avgusta u godini. Da li su svi građani upoznati sa time šta je posao javnih beležnika, ja ću da vam kažem na to da nisu ni svi pravnici u Srbiji upoznati sa tim. Ako date maksimum da upoznajete ljude sa tim, a opet ponavljam da sam nebrojeno puta, neću da pričam o prošlim godinama, u ovoj godini govorio o tome, animirao ljude da se prijavljuju da polažu ispit. I danas kada bismo sve kandidate koji ispunjavaju uslove, koji imaju položen javno-beležički ispit, kada bismo i njih imenovali, opet bismo imali slobodnih mesta. Ima u ovome, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, malo i ljudske sujete ili negde malo više. Neko se pita kako sam ja to vrednovan, a onaj drugi je vrednovan drugačije. Mislim da ima slučaj dvoje ljudi koji su, a pojavili su se i u komori, u ministarstvu, izuzetno dobri prijatelji. Jedna od te dve osobe je imenovana, a druga nije. Sada ne govore. Sve je to negde deo našeg mentaliteta koji u tom pogledu izgleda da ćemo teško da menjamo. Još jednom odgovorno tvrdim i time zaključujem, svako ko pokuša da kaže, da tvrdi da je imenovanje javnih beležnika vršeno po nekom političkom kriterijumu, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, ne govori istinu. Apsolutno ne govori istinu. Mislim da i među kandidatima koji su imenovani ima i članova nekih opozicionih stranaka.

Da li me je to zanimalo? Nije me apsolutno zanimalo. Ako je takvo lice ispunjavalo uslov, moglo je da dođe na to mesto. Pripadam stranci koja nije imala problem čak i da za ministarsku funkciju kandiduje ljude koji pripadaju nekim od tih stranaka, a ne vidim, ako smo bili u stanju da predlažemo nekoga iz potpuno suparničkog političkog tabora za ministarsku funkciju, što ne bi takav neko mogao da postane javni beležnik? Ima ljudi koji su u prvom ispitnom roku kada nisam bio ministar položili ispit koji su imenovani za beležnike. Hvala bogu da ih ima. Zahvaljujući tome, mogu mirno da kažem da li je to diskriminacija o kojoj neko pokušava da priča. Takođe mislim da Narodna skupština uz svo uvažavanje ovom visokom domu nije prava adresa koja treba da razrešava eventualno pravnu grešku prilikom ovakvog procesa. Može o tome da se razgovara uvek, ali pokušaj da se ovde optužuje sud kada se u ovakvim domovima optuživalo i sudilo, to se nije dobro završavalo. Uveren da ćemo imati dobru raspravu u pojedinostima, uveren da ćemo i pregledom predloženih amandmana biti u prilici da poboljšamo kvalitet teksta zakona i uveren da ako nastavimo da radimo kao što smo radili do sada da će javno beležništvo u Srbiji funkcionisati izuzetno dobro, pozivam vas da podržite ova tri predloga zakona i da u Danu za glasanje glasate za njih. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Nikoli Selakoviću na učešću na današnjoj sednici. Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tač. 1, 2. i 3. dnevnog reda. Nastavljamo sutra po dnevnom redu u 10.00 sati. Zahvaljujem.